mjesec 2018. godine kada je pokrenuto prvi put pitanje povjerenja Milanu Kujundžiću. U tom zahtjevu u najmanju ruku proglasilo ministra zdravstva RH poštovanog gospodina Milana Kujundžića maltene grobarom zdravstva odnosno tada se tvrdilo u tom prijedlogu da je pridonio rastu mortaliteta pacijenata od malignih i ne zaraznih bolesti. Ja nisam vidio veliku razliku u ovom novom zahtjevu i čini mi se da ovdje nije zapravo suština u problemu sustava zdravstva nego se radi ili o netrpeljivosti ili osobnoj osveti. Ja drugog motiva ne znam. Naime, u samom prijedlogu kao što je već u raspravi istaknuto nikakve brojke nisu navedene, a gospođa Strenja, zastupnica Strenja, kolegica, predsjednica Odbora za zdravstvo je u uvodnom govoru rekla da traži, predlaže jednu normalnu kolegijalnu raspravu u ime pacijenata i da su u fokusu pacijenti. Sada se ja pitam znate kada pročitate očitovanje Vlade i ono što ministar zdravstva ovdje iznosi, ako su u fokusu pacijenti onda je ovaj ministar i ova Vlada osigurala čini mi se bar iz očitovanja oko milijardu i 400 milijuna kuna za lijekove, skupe lijekove koji su sada dostupni našim svim pacijentima. Ja nisam liječnik, ali mislim da je to bilo za onu spinrazu, imuno terapiju itd., ako su u fokusu pacijenti onda je to to. Onda su to te skupine pacijenata koje su zapravo najpotrebitije, o kojima hrvatsko zdravstvo za razliku i od drugih bogatijih zemalja je takve lijekove osigurala. Jel bi to bio dovoljan razlog da i osobno pa i klub stanemo u obranu profesora, doktora znanosti Milana Kujundžića kao ministra zdravstva? Ja nisam liječnik, dakle ja sam u tom smislu potpuni laik, kao laik, ali recimo političar ne vidim, stvarno ne vidim razloga za ovaj prijedlog za opoziv osim ili u sujeti kolega liječnika, mislim kolega sadašnjem ministru zdravstva nekakvoj povrijeđenoj taštini ili u osveti, ne znam ja zbog čega, ja tu pozadinu ne znam, a nije ona ni važna, ali u svakom slučaju nije to dobro za zdravlje ni ovog Sabora, a ni ove države. Danas sam se naslušao, hvala Bogu, dosta rasprava pa i vrijeđanja i prozivanja, govorili smo o potrebi donošenja etičkog kodeksa u ovom Saboru, ja mislim da od tog etičkog kodeksa nije nam ni potreban, imamo dovoljno Poslovnik osim što bi nam bilo potrebno da prekinemo praksu zaštite saborskih zastupnika odnosno imuniteta kada to javnost, građanin koji nas bira i na kojega se često pozivamo, zatraži povodom tužbe. Ono što mene također moram priznati zbunjuje, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku sazvala je do sada 76. redovnih sjednica, redovnih sjednica 77. je odgođena jer ste povukli ovu točku s dnevnog reda o radu. Ne znam točan broj tematskih sjednica, pa ja mislim negdje oko 30-ak, oko 30-ak, to je stotinu i nešto sjednica u 3 g. Mi na nijednoj sjednici odbora nismo ni na tematskoj nismo imali stanje o zdravstvenom sustavu ali zato imamo dva outa zahtjev za opoziv. I kako da ja to drugačije protumačim nego da se radi ili o sujeti ili o osveti, ja sam vrlo konkretan. I da mnogi zastupnici jer takva je praksa, čim netko dođe sa prijedlogom, traži potpise, potpisujemo, ni ne gledamo šta je, važno je najprije da s kupimo potpise a onda pišemo zahtjev. Osim toga ja moram reći, makar to može vama biti smiješno, ja ne bi želio povrijediti ni predsjednicu odbora ni nikoga od vas kao što to zahtijevam u odnosu na sebe, ali meni se čini da je predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku iz kvote pozicije imenovana, iz kvote pozicije. Ja bi molio da vi to provjerite. Ako je to tako a mislim da je, onda bi ja zatražio opoziv predsjednice odbora zato što na sjednice odbora ni kroz tematsku sjednicu nijedanput nije stavila problem ili problematiku stanja u zdravstvenom sustavu. Ministre Kujundžiću, ja sam već čovjek u godinama, meni treba liječnička pomoć, od svih liječnika ovdje, ja bi najradije išao k vama i možete računat na moj glas. Hvala lijepa. U ime predlagatelja sad će govoriti poštovan zastupnica Ines Strenja. Zahvaljujem. Neću vam odgovoriti u skladu sa onim što mi je specijalizacija, ali vas mogu podsjetiti, neću govorit o tome da ste možda zaboravili. Tematske sjednice su bile o financijskoj održivost zdravstvenog sustava, o problematici medicinskih sestara, o odlasku liječnika, o reformi hitne medicinske pomoći, o sustavu javnog zdravstva jer općenito pričati o zdravstvu na tematskoj sjednici je nešto za što bi trebalo u komadu barem 24 sata. Dakle, ja sam cijeli zdravstveni sustav, cijeli, a neke tematske sjednice su bile ponovljene, otvarala sazivala, zvala sve relevantne stručnjake, pokušala da se ne ide ni desno ni lijevo, da se pokušaju pronaći rješenja i dok smo bili pozicija i opozicija i zaključke slala relevantnim ministarstvima. Kad je bilo pitanje medicinskih sestara, bila su tri ministarstva, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo rada i Ministarstvo zdravstva. I bili su kvalitetni zaključci, nažalost ništa. Žao mi je što se ne sjećate jer smatram da zdravstvo je takva tema kod koje moramo uporno otvarati teme a sa tematskim sjednicama to se može pogledati na web stranici, pokrili smo cjelokupni zdravstveni sustav jer sam uporno otvarala sva pitanja koja se tiču. Dakle nisam se rodila sa mjesto predsjednice odbora niti ću s tim umrijeti, ovo je samo jedna epizoda u mom životu, ja sam bila i ostala liječnik, moje radno mjesto me čeka i ja dovoljno dugo radim u sustavu da se imam gdje vratiti bez obzira koliko mislio, ja sam specijalisti i radim kao neurolog i moji pacijenti u KBC-u i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji znaju dobro koje su moje vrijednosti ali to ovdje nije pitanje. Mi ne želimo i mislim da ne smijemo propitivati što je tko od nas kad ovdje stane, dal je liječnik ili saborski zastupnik jer to treba bit tema od interesa za svih. Žao mi je jer vi ste bili u jednoj drugoj priči i žao mi je da vi sad u ovoj poziciji vjerovatno dobivate dobru zdravstvenu skrb kao umirovljenik ali vi biste trebali zastupati sve one umirovljenike koji jako teško žive iako im je dostupna zdravstvena skrb ne u Zagrebu nego u zaleđu, znači u kninskoj bolnici koja je blokirana, nema tamo toliko pacijenata ali ona starčad koja je tamo ostala treba tamo imat bolnicu i ona se ne smije ugasiti nakon 150 g., o tome ja govorim. Što se tiče drugih tema, Nacionalni plan za borbu protiv raka, slušajte me, bila sa u poziciji, otvorila sam tu temu pa sam u opoziciji pa sam otvorila tu temu zato što je to tema koja svih nas mora zajedno držati i smatram da od prošle godine do ove godine ipak taj nacionalni plan je trebao biti. Trebao je biti donesen nacionalnim plan za očuvanjem mentalnog zdravlja jer je to problem, imamo problem sa osobama koje imaju tegobe i mi im se moramo točno odrediti prema njima, mi imamo djecu koja sustavno su zanemarena, djeca sa psihičkim teškoćama, imamo djecu i napisan plan o dječjoj i adolescentnoj psihijatriji, i ti je bila jedna vrlo kvalitetna tematska sjednica i nažalost, taj plan stoji u ladicama. U ovom trenutku ni za jedno dijete koje ima psihičke tegobe od Rijeke do Dubrovnika nemate jedan jedini krevet. Imate 500 psihijatara za odrasle osobe, samo 40 za djecu. Ako razmišljamo o odnosu odrasli i djeca, onda je to stotinjak. Nemate pojma koliko djece počini suicid u Hrvatskoj, manje od 30. Koliko je onih koji pokušaju pa prežive, koliko je onih koji su vrlo blizu tome i prolaze tu negdje, što je sa onom djecom koja ne mogu doći u Zagreb u instituciju koja je, u polikliniku gdje im se može pružiti pomoć nego ne mogu o riješiti u ostalim dijelovima Hrvatske, o tome ja govorim, zato je trebalo donijeti Nacionalni plan za dječju i adolescentnu psihijatriju. Trebalo je donijeti nacionalni plan za borbu protiv demencija i Alzheimerove bolesti, napisan je, prof. Mimica je vodio tu priču. Dakle, žao mi je što s obzirom na vašu diskusiju je Bandić dobio ono što je želio i zbog toga će vaš klub ovo, biti protiv opoziva, ali građani će to na kraju ipak suditi kad budu izbori. Poštovana kolegice Strenja, vidimo da ovdje nema koalicijskih partnera iz HNS-a koji bi branili ministra Kujundžića, nema premijera koji je otišao, ostavio ga samog, a ovi koji su ga branili, bolje bi bilo da ga nisu branili, od akademika Reinera koji je građanima poručio da se idu liječiti vani ako im ne odgovara zdravstveni sustav.

Nemojte me ometat dok govorim. A kolega, ja ne znam, on je, kao da nije bio, on kao da nije bio na tematskim sjednicama i sjednicama Odbora kojeg ste vi sazivali.

Pa znate šta? Teško je govoriti iz pozicije, kolega Grmoja kada s druge strane imate ovakav neargumentiran napad koji samo treba pokazati da je kolega Bandić očito dogovorio ono što mu je bilo potrebno i zbog toga klub danas ovako glasa. Još jučer smo imali dosta interesantnu situaciju, a čak još više i prekjučer kad je ujutro Bandić rekao jedno, a navečer drugo i koalicija se drmala. Dakle, trgovina je uspjela, ovo sad je samo predstava, obećao je i ministar da će bit predstava, ja sam željela da pričamo o zdravstvu i pričat ću, u bilo kojoj poziciji i bilo gdje ja ću reći ono što je dobro u sustavu jer ima dobrih stvari, ono što nije učinjeno o tome ću govoriti i od toga neću odustat. Poštovana kolegice Strenja, mi smo maloprije čuli, zapravo vaš odbor rekao bih, među najaktivnijim odborima, ako ne i najaktivniji odbor u HS po broju sjednica, redovnih sjednica, ali i tematskih sjednica, što znači da ste kao predsjednica tog odbora činili maksimalno da HS ispuni svoju dužnost u nadzoru rada Vlade i u konstruktivnom doprinosu, poboljšanju zdravstvenog sustava i to kaže zastupnik koji dolazi iz redova parlamentarne većine, zar to nije najbolji argument kad ovdje kolegica Strenja govori o svim problemima u sustavu, a da je pokušala kroz HS, kroz ovaj Odbor za zdravstvo učinit sve što je bilo moguće, da je ovo jedini preostali način da zapravo možemo govoriti i [[Upadica: Hvala]] da imamo ovdje ministra… Pa ja ću samo najaviti zapravo još jedno desetak sjednica prije nego što me smijenite, sjednice za koje ste i vi dali podršku da se održe, a to će biti tematska sjednica o očuvanju mentalnog zdravlja, tematska sjednica o zdravlju branitelja koji je poseban problem, organizirat ću film koji je kolega Sedlar snimio da se pogleda ovdje u HS o suicidima branitelja, pričat ćemo ponovno o dječjoj adolescentnoj psihijatriji, sve ono šta smo se dogovorili i zajednički konsenzusom zaključili koje tematske sjednice su bitne da se održe, kao što sam uvijek, i vi ste bili prisutni tome jako puno puta, rekla molim vas recite o čemu želite da se progovori, progovorit ćemo, poslat ćemo jasne poruke. A da ne govorim o onoj cijeloj priči socijalnih tema koje smo otvorili i u obiteljskim centrima, i u udomiteljstvu i svim onim segmentima koji pokriva i socijalna politika, što je tema ovog, što je zaduženje ovog odbra. E, poštovani potpredsjedniče hvala. Kolegice Strenja, ja sam govorio u vlastito ime i ne znam zbog čega spominjete g. Milana Bandića u svom odgovoru, to je predsjednik stranke, al nije u HS, niti sam ja njega spominao, niti meni Milan Bandić kao predsjednik stranke treba skakat u pomoć ili mi davat naputke kako ću govoriti u ovom HS, to je nizak udarac. Drugo, kad sam govorio o tematskim sjednicama, rezultat nula, broj sjednica ogroman, rezultat nula i sad mi dopustite, niti sam doveo u pitanje ni vaše zvanje, ni vaše znanje, ni vaše iskustvo, ni vaš braniteljski status.

Dakle kolega, ponovo ste zamijenili poziciju izvršne vlasti i zakonodavne vlasti, čak je to i ova čelnica sindikata rekla što smo napravili sa sestrama, što? Naše je da otvaramo temu, da sjednemo za stol ministre članovi njihovih administracija i pokušamo pronaći neko rješenje. Nisam ja ta koja će otići u Ministarstvo zdravstva i tamo potpisat Pravilnik o akreditaciji bolnica, o kategorizaciji bolnica, o nacionalnom planu, ja ne mogu, ja mogu samo pozvati iz ove pozicije i zato upozoravam jer neke stvari je trebalo odradit, stvar je bilo samo potpisa. Cijeli niz pravilnika koji reguliraju zdravstveni sustav nije donesen, napisani su, prošla su javna savjetovanja, o tome ja govorim, ja ne mogu otić tamo i potpisati i pustit ih da postanu pravovaljani, o tome ja govorim, ja nemam izvršnu vlast, imam samo ono što mi je dato mojim izbornim legitimitetom [[Upadica: Hvala]] U zakonodavnom sam tijelu i otvaram teme. Prelazimo, prelazimo na pojedinačnu raspravu kojih ima poveliki broj, pa ćemo početi sa prvim, a to je poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa želim nešto reć danas ovdje na ovu temu opoziva uvaženog g. ministra Milana Kujundžića jer moraju građani znati i da je ovo u direktnom prijenosu, pa interesantno gledaju vjerojatno, moraju znati kako smo uopće došli do ove situacije da nam ministar Kujundžić opet sjedi ovdje, a prošla je nepuna godina dana od zadnjeg opoziva, već sam to danas rekao u svojoj replici jednoj, znači imali smo 14 Vlada do sada, 11 ministara, ali ovo je prvi ministar za kojeg se u godinu dana traži dva puta opoziv sa uradcima koji nastaju vjerojatno u nekih 20 minuta. I ovo građani moraju vidjeti što smo mi to cijelo ljeto prolazili kao politika, zašto se pritiskalo ne znam i Ustavni sud i predsjedništvo HS i sve saborske zastupnike da se mora održati izvanredna sjednica HS da bi se raspravljalo o zahtjevu MOST-a i oporbe da se izglasa nepovjerenje ministru zdravstva. Građani moraju vidjeti koliki je to uradak, evo stane na jedan A4 papir, na dvije strane, jedna i po strana, 5 točaka optužnice, optužnice bez ijednog navedenog broja, bez ikakve nekakve primjedbe koja bi imala smisao, koja bi te optužila za nešto da si kriv, da si napravio loše, nego jedan opisni rad koji je vjerojatno nastao u nekih 20-tak minuta inspiracije g. Grmoje i Bulja koji su valjda nakon šalice kave i pokrenutih opoziva nekih drugih ministra shvatili da bi oni još jedanput mogli pokušati se osvetiti Milanu Kujundžiću jer se usudio ne znam, tužiti nekog njihovog člana ili predsjednika da ga je klevetao ili da je nešto napravio, a da nije trebao. Nažalost, opet danas smo ovdje i cijelo popodne, vjerojatno i dio noći, provest ćemo na raspravi o ovom papiru A4 na kojem piše 5 točaka optužnice opisno bez ijednog argumenta ne bi li se sučeljavali oko toga tko je bolji ili gori ministar zdravstva od svih 11 koje smo imali i tko je što ostavio u nasljeđe nekom drugom. Nažalost, slušajući ove riječi ovdje danas, taj odnos između kolega koji su u medicini, koji su ipak vrh nekog intelektualizma u RH, koji moraju jedni druge barem koliko toliko cijeniti. Ove riječi o kriminalcima, lopovima, o, o ne znam kakvim drugim pridjevima koje si daju jedni drugima, kukavicama ili što ti ja znam sve ne da bi se pokazalo da si jači ili bolji od nekog drugog, a već smo na jedno glasanju pokazali da ih se skupilo tada 53 junaka koji su htjeli to napraviti već prije godinu dana, znači nisu bili voljni čak ni doći svi u nekakvom broju, pa sada opet će to sutra biti ili prekosutra ne znam opet 50-tak i prolaze dani i rasprave o tome tko je što napravio. Da li mi živimo u dobroj državi slušajući sliku države koju imamo ovdje priliku čuti od oporbe tokom cijelog dana, jednostavno se čovjek pita može li se uopće živjeti u takvoj državi, možemo li sutra očekivati nekoliko tisuća pacijenata u zdravstvenom sustavu RH kad on ne valja? Ja mislim da možemo i oni će uredno biti svatko na svome mjestu tamo gdje nešto treba, dal je to dom zdravlja, dal je to bolnica, bilo koji odjel ili bilo koja operacija itd. Utvrditi danas kao što su neki utvrdili da ima nestašice lijekova, da ne valja ništa, da je sustav najgori ikada, o čemu te riječi uopće između vas kolega medicinara, ja nisam u tom prostoru, al to je ružno slušati, što uopće građani imaju misliti nakon takvih rasprava. Imamo tu optužnicu, kažem u 5 točaka gdje su dvije riječi najvažnije „propustio“ i „nije uvažavao“ Znači propustio, što se u životu svašta može propustit, kolega Grmoja je propustio vlast dva puta recimo, da li mu je netko kriv za to, vjerojatno sam i nekakav njegov temperament ili neznanje, nema veze, ali što to sugerira riječ „propustiti“, što je on to propustio, evo optužbe, propustio osnažiti primarnu zaštitu, koliko možemo o tome govoriti, vjerojatno 3 dana sigurno, bez ijednog argumenta, brojki, bilo čega, propustio provođenje zakona, onda im se nije dalo ni pisat cijeli ovaj zakon, nego su stavljali kratice, Zakona o ZZ-u, o zdravstvenoj zaštiti valjda ne, nije vam se dalo pisat, pa ja govorim o ozbiljnosti uratka na kojeg upozoravate već nekoliko mjeseci cijelu hrvatsku javnost, da oni to čuju sada, gledaju to, pa nije vam se dalo pisat ni puni naziv zakona, a kamoli razmišljati o tome što je ministar htio, htjeli ste samo podlogu da možete stvarati nekakve lažne slike o hrvatskom zdravstvu i to samo kao osveta zato što se netko usudio nešto napravit. Što je još propustio? Preurediti ili preustrojiti bolnički sustav, racionalizirati zdravstveni sustav, financijski stabilizirati sustav, nije reorganizirao HZZO, uspostaviti dijalog s medicinskim sestrama. Strašno. 3000 došlo, 3000 je i otišlo, vjerojatno su dobili nekakve dodatke kojeg ste i vi ispregovarali kao predsjednica valjda Odbora za zdravstvo, čuli smo 77 sjednica, puno je riječi tamo palo, naravno da ste vi zaslužni za sve, da ministar nije ništa radio, to je uvijek tako ispalo, važni su oni koji se znaju nametati. I to je ta optužnica gdje su je javnosti prijavili kao 50 točaka oni imaju, pa ne možete zbrojit 50 riječi, rečenica u cijelom ovom uratku, cijeli uradak stane kažem na jedan papir, s ovim se RH trebala baviti cijelo ljeto. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] S ovim. Vlada? i morate znati da kao MOST prema provaliji ne možete prodavati više hrvatskom građaninu priče koje ste prodavali do sada, vi kao MOST prema provaliji jednostavno niste razumjeli vlastitu ulogu, ako je gđa. Strenja odbila biti ministrica, tko joj je kriv, mogla je biti ministrica i riješiti sve ove probleme, ali nije htjela, lakše je ovo, predsjednik odbora, putuješ, govoriš, svi te slušaju, ništa ne odgovaraš nikome i uvijek tražiš tko bi ti nešto trebao biti kriv. Naravno, prethodni uradak je bio nešto ozbiljniji u 26. točaka, ali kažem pao je svega 50-tak ruku. I sada kad se usporedimo što smo mi to prije godinu radili i sada, ispada je ministar u odnosu na ovih 26. točaka koje je bio kriv i sadašnjih 5. da je puno toga učinjeno, puno toga, ali zaboravili su oni što su pisali prije, prije tog, jednostavno nisu se uspjeli sjetiti i kad danas vidimo što imamo u sustavu da li uopće nekoga interesiraju brojke koje bi izgovarao ministar ili premijer, neka milijarda i 900 iz Fondova EU koji se ugovaraju, pa dodatnih 312 milijuna kuna ili ne znam priča o brodicima za otoke ili priča o prvom robotskom kirurškom sustavu ili ne znam milijardu i 359 milijuna za poboljšanje isplativosti pristupa dnevnim bolnicama itd., itd., zar vi mislite ministre da to njih interesira? Naravno da ih ne interesira, jer smo čuli danas od onih koji su dizali ruke kao ministri da je bila kriza, da nisu ništa znali ni mogli i da kad ono stavimo 8 milijardi duga da vi to trebate riješiti drugi dan, ako ne onda ste vi nesposobni, a za njih je bila kriza i bavili su se sasvim nekim drugim stvarima, jednostavno ih morate razumjeti, nisu znali, ostavili su to što su mogli i danas ide nekakva žal za time što bi mi sve danas riješili da je nama ova situacija u odnosu na onu koja je bila krizna, a za ovu situaciju kažu da je nikad gora u RH, nikad gora, zamislite tu logiku, nikad gora situacija, ali što bi mi sa tom najgorom situacijom, s najgorom Vladom uspjeli učiniti samo da smo mi ministri danas, jednostavno da čovjek ne povjeruje s čime se mi kažem danas bavimo u toku cijelog dana. Čuli smo i ove koji žale za Jugoslavijom i sustavom koji je bio u to vrijeme, kažu da je sve bilo super. I sad imamo situaciju da nam oni koji ništa nisu radili nižu optužbe ne bi li nas doveli na razinu na kojoj su ostavili RH, nećete gospodo, ima ova Vlada puno dobrih brojki, danas je vrijeme takvo od 100 dobrih brojki traži se jedna koja ne valja da se o njoj piše.

Poštovani kolega, rekli ste da je ova optužnica svedena u 5 točaka bez ikakve argumentacije i to je tako, ali naprosto prisjetimo se svih zahtjeva za opozivom koje smo imali u ovom mandatu, pa svi su bili na taj način sastavljeni, svi zahtjevi, bez argumenata, bez ozbiljnih brojki, bez ičega i raspravljali smo o tome samo zato što opozicija misli da je to baš zgodan alat i da oni stalno prozivaju i smjenjuju ministre, eto to im je baš zgodan alat za to.

Hvala lijepo kolega, kolegice Jelkovac, rekao sam moram vam pokazati, ovo je uradak g. Grmoje i Bulja, A4 papir s dvije strane o čemu je RH trebala raspravljati čitavo ljeto, a i mi danas čitavu noć ako treba, da se vidi ozbiljnost tog MOST-a prema provaliji što oni nude za budućnost RH i na koji način bi oni percipirali i pitanja zdravstva i kako bi oni to rješavali, jednostavno ne možete vjerovati da su se usudili uopće ovo dati kao podlogu za opoziv jednog ministra, ozbiljnog ministra, jednog ozbiljnog područja u RH koji bi trebao pasti radi toga što su inspiraciju u jednom trenutku dobili Grmoja i Bulj valjda dok su pili kavu dolje i sjetili se sad bi bilo vrijeme da se i mi uključimo i da mi nekoga srušimo, pogotovo onoga koji nas je prijavio, našeg predsjednika, zato što ga je klevetao sudu da mu oduzme licencu, ako ja mislim da je to to, zato vam ministre idu dva opoziva [[Upadica: Hvala]] vjerojatno će biti i treći. Uvaženi kolega Borić, dobro ste rekli, ružno je ovo danas slušati i danas čitav dan slušajući ovo bezbroj puta sam se sjetio one izreke ako vas ne mogu pobijediti, ako vam ne mogu prići, na sve načine će vas pokušati ocrniti, omalovažiti taj vaš rad i upravo to se ovdje događa. Od 30-tak njih koji su potpisivali ovo, pogledajte sad koliko ih ima u sabornici, prije 10-tak minuta nije bilo čak niti jednog. Dakle, ako ova Vlada nije polučila rezultat koji je toliko vidljiv, ako ništa drugo o izgradnji KBC-a u Rijeci, u Puli, sa 2 milijarde i 200 milijuna kuna uloženih u zdravstvo u protekle 2.g., sa izgradnjom Pelješkog mosta, svega onog što se gradi, a da se to ne spominje i nitko nema hrabrosti uprt prstom i reć da ova Vlada je polučila i napravila to, već se na sve načine pokušava ocrnit, populistički izvrijeđat sve živo što se radi [[Upadica: Hvala]] , a onda je ovo danas stvarno [[Upadica: Odgovor…]] ružno i preružno slušati.

Ali sad tko je počeo ja mislim da je za mandata ovog ministra, ako nije tako, ako laže koza ne laže rog barem. ... [[Upadica se ne čuje.]] Pa dobro, ajde, ali [[Upadica Reiner: Molim vas nemojte iz klupe.]] Ja bih vas molio da nas ne nagovarate na to, mi ćemo podržati našeg ministra kao i njegove suradnike koji omogućavaju da se konačno u gradu Rijeci unutar KBC-a dogodi ono što su svi htjeli bez obzira što vi to ne želite gđa. Strenja.

Kolega Boriću, vi ste ovaj prijedlog za pokretanje opoziva ministra Kujundžića nazvali uradak što očito jer jer svega petero zastupnika je spremno danas ovdje večeras od 32 koliko je potpisalo to braniti.

Uvaženi kolega Stričak, ne znam jeste li vi vidjeli ovo, kažem A4 na 1,5 stranici da mi o ovome trebamo raspravljati pola godina, pola godine o mislima Bulja i Grmoje uz neku kavu, dok ste pili kavu. Nije vam se dalo pisati ni puni prijedlog zakona nego ste skraćenice pisali, toliko o ozbiljnosti vas koji sutra mislite … ... [[Upadica se ne čuje.]] [[Upadica Reiner: Molim vas, nemojte iz klupa.]] da možete voditi ovu državu kao ozbiljnu instituciju, kao državu. Gospodo ostavite se ovakvih opoziva puno ste puta nastradali u glasovanju kao što ćete i u petak.

Poštovani kolega Boriću, vi se zapravo sablažnjavate nad činjenicom da poneki liječnici koji su ulozi saborskih zastupnika tako loše govore o hrvatskom zdravstvu a još gore od uspjesima svojih kolega. Da su samo malo zaguglali i vidjeli koliko svjetska medicina se zapravo divi tim njihovim kolegama evo našeg kolege Kirina i zapravo šake koja je oduzeta, koja se dogodila jednom bravaru a zapravo mu je spašena od prof. Kujundžića koji je radio jednu tešku, teški implatant zdjelice, razdvajanja sijamskih blizanaca i prof. Grizelj i nekoliko desetaka liječnika koji su na tome radili. Dakle stvari kojima se divi svjetska medicina i o kojima pišu medicinski časopisi a ovdje kolege to izruguju na najgori mogući način.

Neprestano dobacujete govornicima iz klupe. ... [[Upadica se ne čuje.]] Ma dajte molim vas. I zapravo govori o onome što pacijenti u RH znaju a to je dobro zdravstvo, to je dobro zdravstvo, dobri liječnici i praksa koja je na najbolji mogući način približena pacijentu. Kolega Babić, vidite i sami da je g. Grmoja rastrojen kada je vidio kakav uradak je uopće pustio u proceduru saborsku, jednostavno ne može ni sam vjerovati da je uspio ovo napisati zajedno sa Buljem na temu smjene ministra Kujundžića. Ali ono temeljno što smo htjeli danas poručiti kroz ovu raspravu, gospodo Hrvatska nije crna kronika onakvom kakvom je vi opisujete svakodnevno ne bi li pronašli nešto nezadovoljnika na svoju stranu i pokušali prevarama i nekakvim lažnim slikama sutra igrati na izborima nekakvu utakmicu. Ovo je ozbiljna država koja ima svoje probleme, naravno, koji se pokušavaju rješavati jer su ili naslijeđeni ili su nastali ali se rješavaju. I ova današnja priča i samo izvješće premijera jasan je putokaz da ova Hrvatska ide u boljem smjeru od onog kojeg smo naslijedili i da nikakve kritike na razini ovakvih uradaka jednostavno građane koji razumiju pa i zdravstveni sustav RH ne mogu okrenuti bilo koga na stranu kažem Grmoje koji jednostavno više ne može čak ni otrpjeti svoj uradak kojeg je gradio punih 20 minuta. A oprostite, u ime predlagatelja prije će govoriti poštovana zastupnica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem kolega Boriću, neće vam biti ova rasprava dovoljna da ne budete zamjenski član i u sljedećem sazivu Sabora. Dakle ono što vi ne možete iščitati jer nije bilo potrebno osim sustavno pobrojati pet sektora unutar kojeg nije bilo značajnih pomaka, nisam rekla da nije bilo ništa. Dakle, ali ono što je npr. u obrazloženju Vlade, Vlada sama ne priznaje da nije nešto odradila. Dakle 1.1. je stupio na snagu Zakon koji smo čekali 10 godina koji se počeo pisati još 2016. pa se onda bilo stalo, praktički 10 godina je nastajao ali nekoliko mjeseci barem pola godine je bio u proceduri, znači moglo se pripremiti. Ono što je bitno, mi do dan danas, sam ministar priznaje koliko je bitna akreditacija bolničkih ustanova, bez toga ne možemo zbilja mnoge stvari napraviti u sustavu i onda, evo 10 mjeseci nije bilo dovoljno da se donese pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove, pravilnik o načinu, uvjetima i postupku zadavanja akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti i Pravilnik o mjerilima za priznavanje međunarodne akreditacije. Dakle, sve je to trebalo biti gotovo prije samog zakona, zakon je sazrijevao određeno vrijeme, stupio je na snagu 1.1., pa onda na drugoj strani kad govorimo, to je ova kreditacija, o kategorizaciji bolničkih ustanova sve će se dovršiti ali po donošenju Pravilnika o provedbi postupka kategorizacije bolnica, pa onda sukladno onom što je rekao da treba zbilja vidjeti tko radi, tko ne radi ja sam to najviše na svojim leđima osjetila jer sam zbilja imali 8.000 pregleda u odnosu na neke kolege koji su imali šta ja znam 300-tinjak i bilo mi je krivo što ne mogu dobiti na neki način benefit zbog tog što radim puno više od ostalih, ali evo obećano je 1.1. još uvijek nije donesene uredba Vlade o, kako bi se nagrađivanje radnika na neki način učinilo najzad pravilnijim i pravednijim. Dakle, da se vratimo jer ja moram u nekoliko navrata nemam dovoljno vremena govoriti o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, imali smo dugo sazrijevanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, nakon 10-tak godina, al on je površan i nepotpun i dalje nedostaju pravilnici koji su isto tako bili propisani da donesu se ovim zakonom. Dakle, zdravstveni radnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti suočeni su s novim modelom provedbe zdravstvene zaštite odnosno privatnom praksom umjesto dosadašnjih koncesija. Odgovornost za donošenje odluke o iznosu zakupnike ordinacije u vlasništvu domova zdravlja temeljem novog zakona očekuje se od skupština županija. Skupštine su donijele odluke u bitno različitim iznosima zakupnina čime su zdravstvene radnike izložili diskriminaciji s obzirom da svi ugovaraju jednake uvjete pružanja zdravstvene zaštite. Znate šta to znači, 300% se razlikuju te zakupnine, mislim da je to propust. Mislim da je to propust ministarstva jer ne može biti da je u mojoj županiji 125 kuna da je jedna kuna u jednoj od Slavonskih županija u Osijeku, a da je 1.000 EUR-a u Dubrovniku, a i nema liječnika. Dakle i uza sve to ja smatram da je ministar propustio provesti upravni nadzor nad onima koji to nisu proveli. Dakle, opstruiranje provođenja zakona događa se i dan danas, 10 mjeseci od stupanja ovog zakona na snagu. Posebno, sad mi je žao da nema Varge, Zagreb, Grad Zagreb je najveći problem. Dakle još uvijek nije donio odluku o broju ordinacija i visini zakupa. Više županija je donijelo odluke u suprotnosti sa zakonom ili financijski destimulirajuće zbog čega su pojedinci i udruge i poslali ministarstvu više zahtjeva za upravnim nadzorom, ministarstvo se na to nije očitovalo. Dakle, po isteku dvije godine koliko Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa rok za prelazak iz koncesije u privatne ugovorne ordinacije ili natrag u dom zdravlja, koliko ordinacija zapravo mi sad očekujemo da će još uvijek imati liječnika. Mi smo već sada u situaciji da nedostaje 200 obiteljskih liječnika, da je 89 ordinacija bez nositelja i da imamo očekivano 600-tinjak njih koji će otići u mirovinu za 5 godina. Do neće biti dostatno da toliko specijalizacijama nadoknadimo liječnika. O tome ja govori. Slična situacija u ginekologiji, slična u pedijatriji. Dakle, mislim da je zakon propustio na pravi način regulirati situaciju unutar primarne zdravstvene zaštite. Da li znate da tri pedijatra odlaze u Zadru? Evo to mi pada na pamet, tri pedijatra sa punim ordinacijama, gdje će ta djeca, jer ih nema, nema ih na tržištu. Gdje će ta djeca?

Izvolite. Zahvaljujem se. Uvažena kolegice Strenja, nisam znao da imate tako loše mišljenje o zamjenskoj zastupnici gospođi Čikotić, nadam se da je nećete potjerati iz kluba s obzirom da vi to meni zamjerate da sam ja zamjenski zastupnik, vi ste mi to rekli danas, jeste. Jel vam smeta gospođa Čikotić kao zamjenski zastupnik, ne, ona je iz MOST-a pa može. Nadam se, ja sam mislio da ste vi u boljim odnosima s njom, ali vi očito to njoj zamjerate, s obzirom da ste vi onako vrlo važni. Vidjet ćemo mi, bit će izbora još. Što se tiče vaših opservacija čuli smo što sve znate da nevalja. Što ste riješili, imate nešto što ste vi nabrojili da ste riješili kako predsjednica Odbora za zdravstvo? Nikome ništa riješili, nikome pomogli, pa tako to meni ispada. Ili ćete mi sada reći što ste riješili, ja ću biti zadovoljan ako je to tako ili sve to nešto ministar mora riješiti. Što ste vi onda u tom odboru? Onda vam ne treba.

Moje je da otvaram i ukazujem i pokušam pomoći da se dođe do nekakvog rješenja, ali s druge strane nisam uspjela dobiti pozitivan odgovor na sve to što smo zajednički na sjednicama zaključivali, zbilja, jer su bili relevantni stručnjaci koji su ukazivali da neki problemi postoje. Šta mislite da nema problema u javnom zdravstvu? Oni su rekli da prvi put otkad je sabora je bila sazvana tematska sjednica i pričalo se, a oni su stalno bili negdje u kutu sa strane. Znate gdje je bilo pomaka, u udomiteljstvu, zato što je ministrica Murganić zbilja bila prijemčiva, slušala i razgovarala sa svima kako bi donijela najbolji dosada zakon u udomiteljstvu i implementirala sve ono što su od nje tražili oni što u sustavu nedostaje i tako redom, Zakon o psihoterapeutima itd.

Gospođo Strenja, prozivajući ministra za nešto što je propustio prozivate i Vladu. Kao članica Grmoja županijske skupštine, vidi, Grmoja ja vas molim da me ne prekidate. Strenja kao članica županijske skupštine iz moje županije, ajde barem jednom priznajte da svi kapitalni projekti koji su se odradili upravo u vašoj županiji su rađeni za vrijeme HDZ-ovih vlada i za vrijeme ove Vlade. Od riječke zaobilaznice, autoceste Zagreb – Rijeka, terminala na Brajdici, čvora Sveti Kuzam, ceste za Krk, sve što je kapitalno građeno, pa i ova riječka bolnica KBC na Sušaku gradi se sad za vrijeme HDZ-ove vlade. I kad govorite da je vaša uloga ukazati, pomoći na, zar je ovo pomoć prozivati i da se smijeni ministar, potpisivati tu i [[Upadica: Hvala]] na neki način kritizirati nešto [[Upadica: Hvala]] za što čovjek nema [[Upadica: Poštovana zastupnica Strenja]] čarobni štapić da u 2.g. promijeni nešto što ne valja 50.g. Dakle, unatoč tome što ste sve učinili kao HDZ, nije vam pomoglo i nikada niste uspjeli osvojiti vlast u toj županiji, ja se isto pitam zašto? Dakle, ja mogu reći da ste učinili, dakle ovako, riječka bolnica odluku o gradnji riječke bolnice donijela je Milanovićeva Vlada, al nije donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju. Nakon toga Oreškovićeva Vlada morali smo trčat na bilo koji način da se riješi, da se počne s kopanjem jame koja se kopala godinu dana da se osigura 12 milijuna kuna za kopanje jame gdje kreće gradnja bolnice i nakon toga dok je još MOST bio u Vladi smo uspjeli da uđe u trogodišnji znači projekcije gradnja te bolnice.

Nemojte bit tako pesimistički, možda ćete vi biti na vlasti. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, o pardon, poštovane zastupnice Branke Juričev-Martinčev. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege, pa evo danas se govori o tome što ministar Kujundžić, ministarstvo i ova Vlada nije učinila, a treba reći i ono što je učinila. Naime, dolazim iz Šibensko-kninske županije i dužnost mi je reći što je to učinjeno u našoj županiji. Opća bolnica Šibenik je stara 150.g., ono što je uloženo za vrijeme ove Vlade, ovog ministarstva i ovog ministra nije učinjeno od njene izgradnje prije 150.g. Naime, dovršen je projekt energetske obnove zgrade u prosincu prošle godine vrijedan 51 milijun kuna + PDV, u cijelosti je obnovljena fasada, krovovi i stavljena nova rasvjeta, troškovi energije prije obnove iznosili su 4,4 milijuna kuna, sada će iznositi 2,1 milijun kuna, 13% energije bit će proizvedeno iz obnovljivih izvora, kompletno je učinjena toplinska izolacija, zamijenjena vanjska stolarija, rekonstruirana kotlovnica itd. Pri kraju je uređenje dnevne bolnice koje zajedno sa nabavom magnetske rezonance iznosi projekt vrijedan 46 milijuna kuna za koji neće izdvojiti ni kune, ni šibenska bolnica, ni proračun Šibensko-kninske županije, 80% vrijednosti projekta stižu iz europskih fondova, do 15% je osiguralo ministarstvo. Tim samo nabavom uređaja magnetske rezonance tu sam svjedok kroz više mandata i posebno SDP-ove Vlade, ulagali smo kolega Kulušić i ja amandman za nabavu tog uređaja, sada možemo s ponosom reći da imamo jedan od najsuvremenijih uređaja u RH vrijedan 8 milijuna kuna, da stanovnici Šibensko-kninske županije više neće morati na taj pregled čekati i biti na listi čekanja ni u Zadru, ni u KBC Splitu ili pak privatno plaćati ili biti u privatnim klinikama, sada će taj pregled moći raditi u tom kao što sam rekla jednom od najsuvremenijih uređaja upravo u našem gradu, u Šibeniku. Mislim da je jako licemjerno kad slušamo kako kolege, kolege govore kad je u pitanju izdvajanja za zdravstveno osiguranje, uvijek je sve puno i skupo, a kada tražimo uslugu želimo najbolje i najskuplje. Sigurno da za sve ono što je dobro treba osigurati daleko više sredstava. Upravo ova Vlada, ovo ministarstvo i ovaj ministar učinio je da je udvostručen iznos sredstava za posebno skupe lijekove koji iznosi sada 1,4 milijardu kuna, što je 1% državnog proračuna. Ne treba zaboraviti da troškovi zdravstva prosječno rastu godišnje i do 10% i da dok ne osiguramo veći priljev sredstava do tada nećemo postići financijsku stabilnost kad je u pitanju zdravstvo. Da nije sve ulaganje i u infrastrukturu u zdravstvu što se tiče bolnica i drugih, treba reći evo za primjer sam uzela stanje u Općoj bolnici Šibenik, pa možemo vidjeti da su rashodi za zaposlene u prvoj polovini ove godine u odnosu na prvu polovinu prošle godine porasli preko 4 milijuna kuna, isplaćuju se regresi, božićnice, poštuje se kolektivni ugovor, kao što sam rekla jako puno se izdvaja i za posebno skupe lijekove i taj dio u cijelosti osigurava ministarstvo. Evo ovom prilikom u ovom kratkom izlaganju želila bi se zahvaliti ministru, ministarstvu i Vladi RH koja je upravo u Opću bolnicu Šibenik prvi puta uložila ovoliko puno sredstava nakon 150.g. otkad je bolnica izgrađena. Imamo nekoliko opet replika, poštovane zastupnice Ljubice Lukačić je prva. Poštovana kolegice, u svom izlaganju spomenuli ste posebno skupe lijekove.

Istina kolegice Lukačić, kao što sam i rekla udvostručen je iznos sredstava za posebno skupe lijekove. Znamo da danas na tržištu svakodnevno se, imamo nove, kvalitetnije lijekove ali oni su i daleko skuplji nego one koje smo imali ranijih godina. Upravo zato i kažu da troškovi u zdravstvu rastu prosječno 10% godišnje. I ovo ministarstvo i Vlada RH kao jako socijalno osjetljivo ima razumijevanje i nastoji svim tim našim pacijentima, posebno ako se radi o djeci omogućiti te lijekove koji mogu pospješiti najbolje rezultate. Uvažena kolegice, evo drago mi je da ste se vi osvrnuli na one pozitivne stvari koje je napravio ministar i ministarstvo. Ja se još ovim putem zahvaljujem ministru što je prepoznao potrebu stanovnika Brodsko-posavske županije na jednaku dostupnost zdravstvene usluge i što su se razdvojile opća bolnica a Slavonski Brod i Nova Gradiška koje su famoznim master planom spojene. Trenutno u našoj bolnici iz fondova a iskorišteno preko 50 milijuna kuna. Ministarstvo daje podršku kadrovskoj strukturi, plaćanje HZZO-u je ispod 200 dana, to je samo jedan dio onih pozitivnih stvari koje su se desile u našoj općoj bolnici. A samo ću napomenuti da je prije master plana dugovanje bilo 30 milijuna kuna a izlaskom iz master plana to dugovanje je bilo 105 milijuna, znači višestruko premašeno.

Poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, ja bih htjela napomenuti a to se vidi lijepo na stranicama Ministarstva zdravstva da je u lipnju 2017. izbjegnuta suspenzija 2 milijarde kuna iz eu fondova koja su namijenjena za zdravstvo upravo što je prijetilo 2015. godine i to zbog toga što je ministarstvo ispunilo ex ante uvjete i na taj način povuklo značajna sredstva. U Zadru npr. možemo se pohvaliti da je upravo iz tih sredstava isto tako se došlo do projekta dnevnih bolnica gdje se ulaže preko 47 milijuna kuna uz opremu brojnu i moramo napomenuti da je prije ove Vlade da je sama županija, grad i poduzetnici su kupovali magnetsku rezonancu a sada je to omogućeno preko ministarstva.

Imamo po prvi puta u RH robotski kirurški sustav što je sigurno jako bitan nacionalni centar za medicinsku robotiku. Poštovani potpredsjedniče, žao mi je što nema tu kolege Borića, on je jako nezadovoljan što mi nismo kao prvi put naveli svih 52 točke, iako nisam ja autor uratka nego naš savjet za zdravstvo gdje su liječnici iz cijele Hrvatske. Njemu je to jako žao jer da smo mi napisali 10 stranica a ne 1 stranicu on bi sigurno glasovao za opoziv ministra Kujundića. Da smo mi to opširnije obrazložili taj čovjek bi sigurno se poveo argumentima, on ne bi slušao ono što kažu Andrej Plenković i stranačko vodstvo nego bi slušao argumente i zdrav razum. Uvijek je bio čovjek koji je držao do argumenata i do zdravog razuma, nikad nije bio na daljinski, nikad nije bio stranački žetončić. Znači žao mi je evo što nije ovdje jer bi možda sada nakon ove moje rasprave promijenio mišljenje i u petak glasao za opoziv ministra Kujundžića. Što se tiče kolegice ovoga što ste iznijeli oko šibenske bolnice. Šalju mi ljudi sada poruke da su stariji liječnici, sindikalisti koji su imali određene pritužbe na rad u samoj bolnici maknuti u Kninsku bolnicu da ih se potjeralo, da je toliki taj stranački pritisak u Šibenskoj bolnici. Tako da ima različitih pogleda na stanje stvari u hrvatskom zdravstvenom sustavu ali podrška koju dobivamo od građana tijekom ove rasprave pokazuje što oni misle o ovome zdravstvenom sustavu. I ne, neće oni ići iz Hrvatske kako im je zaželio akademik Reiner, neće ići iz Hrvatske, nego ćemo [[Upadica Reiner: Ponavljajte vi neistine samo i dalje, ja sam to vama rekao.]] nego ćemo, poštovani potpredsjedniče, poštujte Poslovnik, ako imate nešto za reći, recite nakon mog izlaganja, nemojte intervenirati dok ja govorim, zamolio bih vas. Dakle, neće građani Hrvatske ići vam Hrvatske nego će zdravstveni sustav ovdje biti onakav kakav treba biti. I nije istina da kada se nekoga kritizira, kada se upozorava na ono što je loše da je to nešto negativno. Ne, to je prilika da se nešto i popravi. Do opoziva, ministar je siguran, do njegovog opoziva neće doći. Mi smo znači svjesno ušli u jedan politički poraz kako bi se ovdje u Hrvatskom saboru raspravljalo o stanju u zdravstvenom sustavu. Pa ovo je prilika ministru, umjesto da ovo shvati dobrohotno da posluša ovdje što će se iznijeti i nešto od toga pokuša promijeniti, zašto to shvatiti kao nešto negativno? Ja niti jednu lošu riječ nisam rekao o ministru Kujundžiću, kao čovjeku, kao liječniku, govorio sam o stvarima u zdravstvenom sustavu. Nisam ga ni vrijeđao, nisam koristio kao neke kolege ne znam riječi vitez, nisam govorio bilo što loše o ministru. Govorio sam o lošim stvarima u sustavu. I ovo je prilika da ministar Kujundžić to čuje i da neke stvari, evo još je godina mandata ako ne bude prijevremenih izbora da te stvari popravi i promijeni. Pa to je prilika da se stvari poprave. Znači kritika je a posebno ako je konkretna kritika, s konkretnim problemima onda je to prilika da se problem riješi. Sve je u vašim rukama. Znači kolegica Strenja može sazivati sjednice odbora ali ništa ne može promijeniti, može otvoriti određena pitanja ali nema, u vašim su rukama i škare i sukno.

Ja mislim da je svima nama u interesu, ja nikad nisam rekao da bilo tko od vas kolega želi da zdravstveni sustav bude loš. Ja sam siguran da kolega Ćelić želi da zdravstveni sustav bude dobar, da stanje zdravstva u gradu Metkoviću, u Domu zdravlja Metković bude dobar. Pa zašto bi čovjek želio da on bude loš? Ja to nikad nisam rekao niti bi to preko mojih usta ovdje u Hrvatskom saboru ikad prešlo. Sigurno ne želi ništa loše. Ja sam se pozivao na jednu nespretnu izjavu ali sam uvjeren da u njoj nije bilo nikakve zlonamjernosti, ja sam u to siguran. Znači tako da nemojte kolege svaku kritiku shvaćati kao da je to širenje nekakvog defetizma. Ne, ja nikad građane ne bih pozvao da idu iz ove zemlje. U ovoj zemlji treba ostati, za ovu zemlju se treba boriti, ovu zemlju treba unapređivati, ovu zemlju treba popravljati. I ne slažem se sa onima koji kažu da je u bivšem režimu bilo bolje. Ovo je slobodna Hrvatska u kojoj svatko od nas, pa evo i mi ovdje možemo reći slobodno mišljenje, svoje mišljenje, možemo iznijeti stav, možemo iznijeti kritiku, to se u bivšoj državi nije moglo. Dakle, s tima koji tako tvrde se nikako ne slažem. I zato budite malo otvoreniji za kritiku, kritika služi da se stvari popravljaju i ja sam uvjeren da je puno, znači koliko god je bilo uvreda prema nama, znači evo kolega Borić je koristio tu nekakav uradak, ja i kolega Bulj, nismo se ja i kolega Bulj bavili zdravstvom da je on autor tog uratka kako je rekao kolega Borić, onda bi čovjek bio danas ovdje, puno mu je bitnije da pokuša zaustaviti ovaj otpad koji mu iz Vrgorca pokušavaju dovesti. Imamo mi ljude koji se bave zdravstvom, koji su radili u zdravstvu i koji nešto znaju o tome. Ali ja iz pozicije i ono sve što sam govorio, govorio sam iz pozicije građana, pacijenata, liječnika koji mi šalju poruke, znači i nisam nikoga želio ocrniti i prikazati ga u nekakvom negativnom svjetlu. Pa ja mislim da bi i ministar bio sretan da je stanje u zdravstvenom sustavu dobro, da ima više stvari s kojima se može pohvaliti. Znači nitko ovdje nije zlonamjeran ali smatrali smo i zašto je opoziv onakav kakav jest. Pa nismo pisali ministar je namjerno to napravio nego ministar je propustio napraviti ono što mi smatramo da se treba napraviti. Znači nije učinio ono što je kao ministar trebao učiniti i zato smo zahtijevali opoziv. I bilo bi dobro da se u ovom Hrvatskom saboru više raspravlja o svim problemima u hrvatskom društvu od pravosuđa, zdravstva, znači javne uprave pa na dalje. Što je loše u tome? Znači kaže kolega Borić, cijelo ljeto su nas terorizirali. Čime smo terorizirali? Što je loše u raspravi? Hoće li ministru pasti kruna s glave što je ovdje cijeli dan? Izgubio je jedan dan, možda ga je izgubio, a možda ga nije izgubio, ako je slušao o problemima, možda je dobio nekakve ideje kako određene stvari riješiti, čak nije onda ni izgubljen dan.

Pa kolega Grmoja, vi ste iznijeli tu da neki stariji liječnik zbog političkog opredjeljenja morao je ići i putovati u Knin. To je neistina. U posljednjih 5, 6 godina otkada je, evo sada sam kontaktirali i sa ravnateljicom, predsjednica sam upravnog vijeća, koliko ja znam, temeljem ugovora o funkcionalnoj integraciji liječnici mogu potpisati ugovor i putovati u Knin ako to žele i to su posebno plaćeni, ako to ne žele oni to ne moraju. Jedino postoji mogućnost da umirovljeni liječnik ide i radi u Knin, ali to je opet njegova slobodna volja. Znači ovo su neistine da je nekoga Šibenska bolnica, ravnateljica, upravno vijeće ili slično zbog njegovog političkog opredjeljenja ne znam poslao ili šikanirao da putuje u Knin.

Znači da će vam potvrditi? ... [[Upadica se ne čuje.]] Ja neću govoriti, ja neću govoriti imena i prezimena jer ne želim na bilo koji način ugroziti te ljude koji su mi se obratili ali svi znamo kako funkcioniraju stvari od državne uprave do znači nažalost zdravstvenog sustava gdje je još jako bitno tko je kakvog političkog opredjeljenja, tko je kritičan prema onima koji su na vlasti. Pa evo sami ste priznali da ste vi tu kao politička osoba imenovani znači, nije imenovan netko iz neke druge političke stranke, nego ste imenovani vi iz HDZ-a.

U ovoj višesatnoj raspravi imali smo prilike čuti veliki broj argumenata o stanju u zdravstvenom sustavu i to je ono što smo zahtijevali da javnost čuje. I uvjereni smo da će sud javnosti biti za argumente koje smo iznijeli, koji govore o svim slabostima i propustima u onome zdravstvenom sustavu a za koji je zadužen resorni ministar. Ali činjenica je ako pogledate ministar je ovdje ostavljen sam na vjetrometini da se brani, nema niti predsjednika Vlade. Vi i sami vidite da zapravo nitko od vaših koalicijskih partnera ne želi podržati vašeg ministra, pogledajte, nema nikoga. Na taj način, mi smo ovdje ali gdje su vaši koalicijski partneri, nema nikoga. Nitko ne želi podržati ministra, čak niti izlaganjem u ime kluba, zapravo se na taj način ograđuju. Onda će možda morati glasati kao neki žetončići ili tako netko kad dođe u petak, radi održanja Vlade, radi mira u kući ali gledajte, stvarne potpore nema, nema one moralne potpore koja bi se očekivala od jedne Vlade koja ima zajednički program i stoji iza rada svakog pojedinog ministra. Ali ono što mene osobno posebno žalosti, o čemu zapravo i nije bilo rasprave a to je činjenica da ste ovu raspravu odgađali maksimalno koliko ste mogli nategnuti čak i u vašem tumačenju ustavnih rokova. Mogli ste ovu raspravu provesti u ljeto, u tijeku jednoga dana, ovu raspravu smo tražili 22.7. mi smo čak 19.7. imali izvanrednu sjednicu jer su se imenovali novi ministri, znači i iza onoga roka od 15. srpnja, mogli smo održati sjednicu, mogli smo puno ranije o ovome raspravljati. Mogli smo o ovome raspravljati i odmah kada smo došli na zasjedanje 18. rujna ali pogledajte, vi ste čekali sa ovom raspravom do isteka tog roka od 30 dana koji ste sami rekli da počinje 18. rujna. To znači da ste i vi sami izbjegavali tu raspravu do krajnjeg mogućeg roka za koji ste rekli da počinje 18. rujna. Kažem, rekli ste da počinje 18. rujna, za mene je to onaj ustavni rok od 30 dana i duboko me žalosti što je čak i Ustavni sud propustio reći da je to taj rok koji se ima pridržavati vladajuća većina. A ovaj Hrvatski sabor nije u funkciji da radi izvršne poslove ali je u funkciji nadzora. I to je jedna od temeljnih funkcija koje Hrvatski sabor u parlamentarnom sustavu ima da nadzire Vladu i rad svakog pojedinog ministra. Jedan važan instrument tog nadzora je i rasprava i glasanje o povjerenju jednom od ministara. To je temeljna funkcija i nemate nikakvog razloga prozivati predsjednicu Odbora za zdravstvo da je ona u toj funkciji trebala raditi određene poslove koji pripadaju izvršnoj vlasti i koje pripadaju ministru. Ali mi radimo onaj posao koji jest ... [[Govornik se ne razumije.]] Hrvatskom saboru i koji smo htjeli raditi i u vrijeme kad formalno Sabor ne zasjeda u ljeti. Ali gledajte jedan primjer koji dolazi iz jedne druge države kada je jedan premijer suspendirao rad parlamenta da ga parlament ne bi mogao nadzirati, da mu ne bi mogao smetati, da bi ga pustili na miru, pa je privremeno poslao zastupnike na godišnji odmor. Ali u toj zemlji vladavine prava koja čak i nema ustav kao pisani dokument je postojao vrhovni sud koji je rekao ne možete to raditi g. premijeru, ne možete to raditi. Parlament mora raditi da bi nadzirao rad vlade, to mu je temeljna funkcija. To je ono zašto parlament postoji. I vlada je odgovorna tom parlamentu. I da bi mu mogla biti odgovorna parlament mora zasjedati. To se dogodilo u jednoj zemlji u Ujedinjenom Kraljevstvu baš ovoga ljeta kada mi nismo mogli raspravljati upravo u funkciji nadzora nad radom ministra. Ali to vam samo pokazuje kako u jednoj zemlji parlamentarne demokracije sustav na kraju ipak funkcionira. I kad imate premijera koji ne želi raspravljati o svom radu i o radu Vlade postoji taj Vrhovni sud koji mu kaže e to ne možete činiti. Nažalost kod nas Ustavni sud to nažalost nije učinio. I dozvolio vam je da ovu raspravu odugovlačite puna 3 mjeseca sada do sredine listopada i da još glasamo 18. listopada onaj zadnji dan kada ste po roku, koji vama započinje od 18.10. kada je ovaj Sabor počeo zasjedati, kada je zapravo imao prvi dan i utvrdio dnevni red da počinje ustavni rok od 30 dana. Pa da ste stvarno toliko uvjereni, toliko uvjereni u ispravnost rada ministra pa ne biste čekali toliko dugo da pričate sve ono dobro što želite reći o radu ministra i o radu Vlade. Zašto biste čekali do zadnjega dana? Ne, htjeli biste se odmah pohvaliti, što prije to iznijeti. Upravo to što ste do krajnje moguće vremenske granice odgađali ovu raspravu zapravo pokazuje da ste je htjeli izbjeći. Na kraju krajeva i sada raspravljamo u vrijeme kada nas malo koji dio javnosti promatra i sluša ovu raspravu. Ali to je činjenica to zapravo uvijek radite u kontinuitetu, ali mi smo svejedno uvjereni, sve ovo što smo govorili nije uzalud. Govorili smo o funkciji zastupnika kojima je dužnost nadzirati rad Vlade i svakog pojedinog ministra. I uvjereni smo da ovo nisu uzalud riječi koje odlaze u vjetar i funkcija je parlamenta upravo da to govorimo. I sve ovo što smo govorili i niz ovih argumenata koje je govorila kolegica Strenja u ime predlagatelja i drugi zastupnici sasvim sigurno će imati odjek u javnosti. A vi bez obzira koliko branili pojedine poteze ministra u cjelini nećete moći dokazati da je sustav kakav danas postoji održiv, učinkovit, kvalitetan i da takav sustav može dugoročno opstati.

Vi u tijeku cijele ove svoje rasprave niste iznijeli ni jedan argument, niti razlog zašto uopće vi jeste u, među onima koji su potpisali zahtjev za izglasavanje nepovjerenja ministru. Mi smo ovdje u cijelom vašem izlaganju slušali teoriju o rokovima onako kako ju vi vidite iako i sami jako dobro znate da se ova rasprava provodi u onim rokovima koji su u skladu sa Ustavom i zakonom i da su o tome svoje mišljenje rekli ustavnopravni stručnjaci. Nije to dakle tumačenje HDZ-a i da smo mi zato što mi tako mislimo to proveli sada.

Ja sam rekao poštovana kolegice da su iznijeti mnogi argumenti u ime predlagatelja i od kolegice Strenje koja je predsjednica Odbora za zdravstvo i drugih zastupnika i nisam imao potrebe ponavljati te argumente, nema potrebe, javnost je to čula. Ali sam sa stajališta osobno kao profesor ustavnog prava imao potrebu reći one argumente koji nisu uopće bili izrečeni danas u ovoj raspravi, a koji su jako važni. Vjerujte za mene kao profesora ustavnog prava su izuzetno važni ustavni argumenti u smislu nadzora sabora nad radom vlade. I ne mogu tek tako jednostavno preći preko povrede Ustava, da se rasprava o povjerenju nije održala u ustavnom roku od 30 dana, ako u Ustavu piše da se rasprave i odlučivanje mora provesti u roku od 30 dana. Dozvolite da kao profesor ustavnog prava ne mogu to tako prihvatiti i da to nije moja puka teorija, to nije moja puka teorija. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega budite uvjereni gledaju naši građani ovu raspravu jer evo barem meni svako malo stiže neka poruka, tako sigurno gledaju. Ono što ste vi danas izrekli kao što je kolegica Jelkovac maloprije rekla me ne iznenađuje, čini mi se da ste mogli nešto drugo govoriti osim ustavnih rokova iako ste rekli da to vas posebno dira, mogu to možda i razumjeti. Nema razloga da mi ovu raspravu odgađamo i to nismo činili, a već danas ovim što smo izrekli, izrekli smo puno više argumenata za ministra nego vi protiv. Pa to što ste rekli da je nas ovdje jako malo koji ga brane, nema ni vas puno više koji govorite protiv njega. Prema tome, kad bismo išli pobrojati tko je argumenata izrekao više sigurno bi mi bili u prednosti. Dobro, hvala. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zdravstvo je danas strahovito skupo i nema tog ministra koji može u ovakvim izazovnim vremenima sa sve skupljom tehnologijom sa sve skupljim lijekovima namijenjenim u personaliziranoj medicini odgovorit na način na koji vi predlažete. Zapravo ja nisam čuo nikakvu alternativu koju ste i predlagali osim što ste na jedan populistički način htjeli javnost traži Pedra i sad za određene probleme je kriv ministar zdravstva i aktualni ministar zdravstva kad ode svi problemi će biti riješeni. Zdravstvo čine zgrade, zdravstvo čine uređaji i ono što je puno puta danas istaknuto zdravstvo čine ljudi. Temeljeni stup hrvatskog zdravstva su medicinske sestre i liječnici. Za vrijeme ministra Milana Kujundžića ni jedna zamolba koja je upućena prema Ministarstvu zdravstva, a odnosila se na zapošljavanje medicinskih sestara i liječnika, koliko je meni poznato, ni jedna zamolba nije uskraćena. Za vrijeme ove godine samo preko europskog socijalnog fonda 212 specijalizanata, ni jedna specijalizacija koja je zatražena od zdravstvenih ustanova u vlasništvu države, u vlasništvu županije, nije uskraćena. Ako kompariramo rashode za zdravstvo po glavi stanovnika koji su u prosjeku gotovo 4 puta manji od prosjeka u odnosu na druge europske zemlje, ako odemo po bolnicama koje su u vlasništvu država u susjednim zemljama onda ćemo vidjeti da hrvatsko zdravstvo jako dobro i sve ove argumentacije koje su danas iznesene da je situacija katastrofalna, to apsolutno ne stoji. Problem s ljudima izvan velikih gradova postoji i u Njemačkoj. Jedinice lokalne samouprave traže različite načine, nude različite povlastice za liječnike koje pozivaju iz županijskih bolnica da bi došli raditi u ordinacije obiteljske medicine širom Njemačke, širom Austrije, dakle ništa novo, s tim da mi nikada nećemo biti Njemačka i ne trebamo ljude lagati. Što se tiče uređaja, samo prošle godine 10 magnetnih rezonanci, 5 CT-a, 2 aspekta, 6 angiografa, 2 linearna akceleratora ljudi koji rade u bolnicama educiraju se u tim bolnicama čija se oprema neprestano zanavlja i bez toga ne bi imali visokospecijalizirane stručnjake. Prisjetimo se svjetskog uspjeha hrvatske medicine, a to je razdvajanje sijamskih blizanki gdje je 14 liječnika nakon petnaestosatne operacije napravilo uspjeh svjetskih razmjera. Liječnici u Klaićevoj spasili bebu rođenu u 27. tjednu trudnoće koja je težila svega 450 grama, u KBC-u Sv. Duh uzgojena hrskavica izvađena iz nosa, presađena u koljeno, u KBC-u Rijeka liječnik ingvinalnim putem izvadi zahvate na srcu rješavanje kongenitalnih anomalija. U Općoj bolnici Karlovac onkološki tim izveo operaciju jajnika pomoću tzv. plavog svjetla, sanacija puknuća aneurizme zdjelične arterije endovaskularno KBC Rebro moj prijatelj Dražen Perkov. To vam je hrvatska medicina i to je medicina 2019. godine koja se odrađuje uz pomoć ove zdravstvene administracije i ovog ministra zdravstva. Imamo više replika ponovo. Prvo poštovana zastupnica Ines Strenja. Poštovani kolega Ćelić, drago mi je da ste cijeli taj niz vrhunskih uspjeha naših kolega izrekli jer je to meni poznato i o tome treba pričati. To je ono po čemu je hrvatska medicina prepoznata od transplantacije do takvih pojedinačnih.

Pa vas ja pitam zar nije opravdano da tražimo da ministarstvo donese konkretne mjere za ostanak zdravstvenih djelatnika i liječnika i medicinskih sestara uz to što su potplaćeni, ali kao razloge svog odlaska nisu navodili baš u najvećem dijelu male plaće nego radne uvjete, odnose, mogućnosti napredovanja da to nije političko napredovanje, da ovisite o tome koja je stranka na vlasti. Dakle mnoge te stvari su puno bitnije. Dakle trebalo je učiniti nešto za ostanak liječnika i medicinskih sestara u našem sustavu, poboljšati njihov status. Poštovana kolegice Strenja, volio bih da ste tom intonacijom vodili čitav dan ovu raspravu. Apsolutno se slažem s vama da treba učiniti sve da odljev hrvatskih liječnika i medicinskih sestara bude što manji. On će biti. U Klinici za psihijatriju Vrapče otišlo je dvoje liječnika od 60, naravno da je situacija bolja u Zagrebu nego u određenim jedinicama lokalne samouprave, ali vjerujte mi sa svime onime što je u ove tri godine ministar zdravstva napravio, vjerujte mi da je rezultat da je ipak odljev zdravstvenog osoblja manji. Voljeli bi svi da je manji i ministra su optuživali da je sindikalist kada se zalagao za veće plaće, ali trebamo vidjeti i trebamo realno sagledati situaciju u kojoj se svi mi nalazimo bez obzira što smo mi subjektivni kao liječnici kada govorimo o temi zdravstva. Kolega Ćeliću vi ste u vašoj raspravi rekli da zdravstvo čine zgrade, oprema, ljudi i upravo zbog toga Brodska bolnica bila je i ostat će europska bolnica i to zbog ljudi koji već 121 godinu predano rade na tome da bude europska bolnica. Za vrijeme Domovinskog rata je bila najveća ratna bolnica, a sada uz pomoć ministarstva koje daje podršku kako u kadrovskoj tako i u drugim potrebama, odobreno je temeljem zadnjeg natječaja 15 specijalizacija što u mnogo pomaže opstanku i ostanku naših mladih liječnika upravo u

radim. Dakle za vrijeme ovoga ministarstva uz pomoć SAFOA do kraja je izrealiziran projekt najveće investicije preko europskih fondova u hrvatsko zdravstvo, Zavoda za forenzičku psihijatriju. Znači standard koji se neprestano kontinuirano popravlja u svim bolnicama, pa tako i Općoj bolnici dr. Josip Bendžević Slavonski Brod dio je nastojanja Ministarstva zdravstva i aktualne zdravstvene administracije. I ponekad mi se čini da u Hrvatskoj nedostaje kultura zahvalnosti, ne očekujem od oporbe da hvali i da iznosi panegirike našem ministru Kujundžiću, ali one činjenice koje su dobre treba pohvaliti i reći hvala svima onima koji rade na boljem standardu prema našim pacijentima.

Ovdje smo imali priliku čuti kako u mojoj županiji ima veliki postotak nemedicinskog osoblja u određenim bolnicama pa tako između ostalog i u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači. Nažalost, o tome govore ljudi koji ne znaju kakav je ustroj određenih zdravstvenih ustanova, a posebice što se tiče specifičnih bolnica. Pa mislim da bi se o tome trebalo progovoriti a i po pitanju ne samo neuropsihijatrijskih već i specijalnih bolnica i drugih zdravstvenih ustanova trebali bi neke zastupnike koji su ovdje općeg smjera i te kako dobro upoznati sa ustrojstvima. Evo drago mi je kolegice Josić da ste to spomenuli, dakle bolnice koje se bave specifičnim dijelovima medicine kao što su psihijatrijske bolnice imaju nažalost s obzirom da je pansionski tip, imaju jako puno tog tehničkog nemedicinskog osoblja koje je nužno da bi bolnica funkcionirala između ostalog i neuropsihijatrijska bolnica Popovača. Ono što je isto tako jedan od projekata Ministarstva zdravstva to je centralni upravljački sustav i ono što neprestano ministar govori koji se zalaže protiv uravnilovke i to će, to je omogućeno sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti da se napokon kada se ustroji taj informatički sustav, da oni liječnici koji više rade imaju veću plaću. Poštovani kolega vi ste spomenuli nekoliko pozitivnih primjera u našim hrvatskim bolnicama, mislim da je potrebno itekako spomenuti i pozitivne primjere u rehabilitacijskim centrima kao npr. u ovom trenutku obnavljaju se Varaždinske toplice, dakle bolnica u Varaždinskim Toplicama. Npr. ova Vlada, to je jako važno za reći, je ponovno pokrenula projekt spinalnog centra koji SDP nikada nije dovršio, a obećavao je. Bolnica, specijalna bolnica Biokovka u Makarskoj svake godine milijune kuna ulaže u standard pacijenata, dakle u smještaj, u opremu i odljev liječnika, medicinskih sestara i fizioterapeuta tamo je nula. Evo, poštovana kolegice Lukačić drago mi je da ste spomenuli i taj segment i sa izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstveni turizam je poprimio puno bolju konfiguraciju i ja očekujem tijekom nadolazećih godina da će i investicije u tom području što se tiče dakle fizikalne terapije i rehabilitacije da će tu biti puno veća ulaganja i da ćemo onda na taj način bit konkurentni za zemlje EU. Mi već imamo određenu situaciju kao što je recimo bolnica u Rovinju koju vodi dr. Marinko Rade gdje osiguranici iz drugih zemalja EU koriste vrlo kvalitetne usluge fizikalne terapije i rehabilitacije.

Poštovani potpredsjedniče HS, ministre, kolegice i kolege, često ističem da je sve mjerljivo, pa tako i rad u politici, mjeri se gospodarskim pokazateljima tj. rastom gospodarstva, mjeri se povlačenjem sredstava iz Europskih fondova, mjeri se izgradnjom cesta, vrtića, škola, bolnica, rastom plaća i mirovina po čemu je ova Vlada najuspješnija do sad. Kolega Podolnjak je u svojoj raspravi istaknuo da se javnost mogla uvjeriti u snagu argumenata, čime se slažem, ali smatram da su argumenti ipak na drugoj strani. Trenutačno u sabornici od 32 potpisnika prijedloga za opoziv ministra Kujundžića je njih svega 5-ero ili 15%, toliko o ozbiljnosti da se raspravlja o opozivu ministra Kujundžića. Također slijedeći argumenat o dobrom vođenju i Vlade i resora zdravstva kada govorimo o području Varaždinske županije su slijedeći projekti, u Varaždinskoj županiji, domu zdravlja, vrši se projekat poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u vrijednosti 12 milijuna 840 tisuća kuna i u provedbi je. Gradi se dnevna bolnica vrijednosti 50 milijuna kuna, u tijeku je postupak javne nabave. Gradi se objedinjen hitan bolnički prijem vrijednosti 20 milijuna kuna, postupak javne nabave je u tijeku. Odrađena je energetska obnova 7 zgrada u vrijednosti 83 milijuna kuna. U Novom Marofu je izgrađen objekt palijativne skrbi vrijednosti 53 milijuna kuna, nabavljen je uređaj magnetska rezonanca, sve zajedno sa uređenjem prostora, vrijednost negdje oko 9 milijuna kuna. Nabavljen je CT uređaj u vrijednosti 5,5 milijuna kuna, oba uređaja su u funkciji. Spinalni centar u Varaždinskim Toplicama vrijednosti 107 milijuna kuna, ishođena građevinska dozvola. Projekt energetske obnove objekta Minerve vrijednosti 82 milijuna kuna se provodi. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u domu zdravlja i zavodu za hitnoj iznosi oko 16 milijuna kuna, itd., mogo mi još podosta nabrajati sve do negdje iznosa od kojih 500 milijuna kuna. Recimo projekt spinalni centar priprema se 10.g., aktualna Vlada ga je pripremila i odradila sve do građevinske dozvole, dnevna bolnica i hitan bolnički prijem priprema se 15.g., tek je u mandatu aktualne Vlade i aktualnog ministra natječaj u tijeku i znači u slijedeću godinu, dvije, moći ćemo ga pustiti u opticaj. Naravno, uz sve ove hvale vrijedne investicije dolazi i do određenih nepravilnosti, recimo inspekcija HZZO-a je za 2018.g. utvrdila da je jedna od bolnica bez postupka javne nabave Pa čija je to odgovornost, da li ministra ili ravnatelja? Protiv aktualnog ravnatelja zaista nemam ništa, vrhunski je kirurg, predaje na tri visokoškolske ustanove i pretpostavljam da nije stigao sve pratiti, ali u tom slučaju to je njegov problem. Ako si kirurg, ravnatelj mislim da je dovoljno da si predavač na jednoj visokoškolskoj ustanovi, a ne na tri. Dalje, postoje upravna vijeća, pa recimo upravno vijeće jedne ustanove u zdravstvu je utvrdilo da si je jedna osoba koja je prije radila u toj ustanovi isplatila 160.000 kuna i zatražila da se to vrati. Gdje su upravna vijeća? Ovo je očito jako dobro odradilo svoj posao, ali postavlja se pitanje, gdje je tu nadogradnja, gdje su inspekcije, DORH, pravosuđe i svi ostali. Ili treći primjer gdje je anonimno prijavljen jedan od ravnatelja također ustanova u zdravstvu, čovjeka se 8 mjeseci provlači za ništa za period kada uopće nije bio ravnatelj. Da li je to odgovornost ministra ili je državno odvjetništvo koje je očito pustilo to van jer ovdje gore u toj anonimnoj prijavi je štambilj državnog odvjetništva kada je vidjelo da nema argumenata odlučilo malo čovjeka vući, prosto rečeno, po blatu? Prema tome kada bi svatko u našoj domovini odradio svoj dio posla, kada bi malo savjesnije prionuli pogotovo u pravosuđu rješavanja kojekakvih predmeta, smatram da bi nam daleko, daleko bolje bilo svima. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ante Babića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani i ustrajni ministre, kolegice i kolege. Dakle i danas sam rekao i ponovit ću, kada bi netko pročitao ovaj zahtjev od oporbe vezano za opoziv vaš, za opoziv ministra zdravstva iščitao bi iz toga da se radi o jednom sustavu koji uopće ne funkcionira o ljudima koji se ne liječe u hrvatskim bolnicama već to traže na ulici alternativnom medicinom sustava koji je kolabirao. 32 zastupnika koji su potpisali taj opoziv mogu shvatiti zašto nisu večeras tu do samog kraja ove rasprave, ali ne mogu shvatiti da se nisu javili barem za pojedinačnu raspravu i raspravljali o onim stvarima koje su imali kao kontraargument, kontra ministra Kujundžića. Dakle u tom zahtjevu se kaže da nema i nije unaprijeđena zdravstvena zaštita da sustav nije sam po sebi stabilan, da ljudskim resursima nitko ne upravlja, da je sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ekonomski neodrživ, da bolnice nisu integrirane, da nema ili da ministar nije donio vremensko kadrovske normative, da zapravo ne razgovara sa medicinskim sestrama niti sa medicinskim osobljem. Dakle, kada imate i kada ste u mandatu jedne vlade onda naravno da kroz taj program koji kao ministar donosite imate četiri godine za odraditi određene stvari. Neke se mogu na samom početku vlade, a za neke treba dosta vremena i mislim da je to jasno i svim kolegama koji su danas raspravljali o nekim stvarima i govorili o tim zahtjevima. Ali u društvenoj klimi defetizma u hrvatskom društvu različitih opstrukcija mislim da je intencija oporbe bila u tome da se ide na to da se ide na zdravstvo jer su tu ljudi najosjetljiviji i onda su mislili da će to pasti na plodno tlo. Međutim, to sjeme nije urodilo plodom i zapravo su i mnoge druge interpelacije koje su bile u ovom Hrvatskom saboru postale potpuno besplodne. Sve zemlje u svijetu žele unaprijediti svoj zdravstveni sustav. Ja sam pokušao barem u našem okruženju vidjeti kako to rade neke druge zemlje od Slovenije, Austrije, Savezne Republike Njemačke, Švicarske o onim sustavima o kojima se ne govori i koji mi ovdje u Hrvatskom saboru znamo glorificirati, a na štetu našeg hrvatskog zdravstvenog sustava. Dakle kada pogledate udio BDP-a u pojedinim zemljama, on je puno, puno viši nego u RH, kada pogledate per capita zapravo liječenje u tim državama vidjet ćete da je ono preko 4, 5 ili 6000 eura, dakle u Hrvatskoj 750 eura, kada pogledate participacije koje su pacijenti dužni plaćati u tim zemljama od bolničkog liječenja, bolničkih intervencija ili kod nabavke skupih lijekova, vidjet ćete da recimo u jednom velikom i jakom sustavu kao što je švicarski morate participirati i do 20%, dakle do 20% u nabavci lijekova. A ova Vlada je za godinu dana udvostručila iznos za kupnju skupih lijekova i za liječenje teških bolesti u RH 1,4 milijarde kuna. Dakle 1,4 milijarde kuna je 1% proračuna RH i mi govorimo o lošem zdravstvu u RH. Meni je žao, ja ne želim biti maliciozan i govoriti o tome kako je to bilo za vrijeme SDP-ove vlade, o tome su neki danas govorili, ali ja ne želim to abolirati, zapravo neka pacijenti i oni koji su to doživljavali govore o tome na takav način. Spomenut ću samo neke stvari koje su se danas govorile u raspravi u Hrvatskom saboru, tada je tadašnji predsjednik vlade je zapravo zaratio bio sa svim društvenim skupinama a ponajviše sa liječnicima i medicinskim sestrama. Kada govorimo o tome prijedlogu dužnost mi je reći da je Vlada RH kroz svoje očitovanje na nekih 52. točke zapravo obrazložila svaku takvu stavku. S obzirom da se o njima razgovaralo danas dosta iz naših klupa a i iz redova oporbe, ja ću spomenuti samo neke stvari koje su jako važne jer i neke od njih su bili i razlozi odlaska liječnika iz RH a radilo se zapravo o specijalizacijama doktora medicine koji su tada malo ili nikako dobivali specijalizacije da bi se recimo u mandatu ove Vlade i ministra Kujundžića to eksponencijalno raslo na preko 210 milijuna kuna i zapravo na zadnjem pozivu koliko se sjećam više od 30 domova zdravlja i više od 20 institucija vezano za hitnu medicinsku pomoć se prijavilo na taj natječaj gdje se morao i povećati iznos sredstava vezano za specijalizacije. Mislim da je to iznimno dobro i da je to dobra poruka. Razgovarajući sa mladim liječnicima koji su netom završili medicinu kao i njihovom stažu oni su puni pohvala za Ministarstvo zdravstva i za ministra Kujundžića što je meni posebno drago. Dakle shvaćajući situaciju u kojoj se mi nalazimo i poboljšanju zdravstva u RH mislim da se u ovome trenutku na najbolji mogući način izvlače one ostvari koje su dobre prvenstveno za pacijente u RH i dostupnost usluga prema njima a zatim i za medicinsko osoblje, odnosno samim liječnicima. Dakle, druga stvar o kojoj želim pričati jer mislim da je nitko nije spomenuo jest zajednička javna nabava što je dodatno rasteretilo pojedine bolnice od administriranja a zapravo uštedjelo i novac i proračun RH. Odnos prema pacijentima je od iznimnog značaja i mislim da se Ministarstvo zdravstva na najbolji mogući način pristupilo pacijentima i onim područjima koje ste vi danas nazivali ruralnim područjima gdje to zapravo nije bilo moguće i zapravo ministar Kujundžić je približio zdravstvo i medicinu i u ta područja dovodeći prvenstveno stručnjake, specijaliste u ona područja gdje ih do sada nije bilo a to se ogledalo i kod vrlo skupih terapija, zatim kod same dijagnostike i adekvatne usluge koja im se pruža. Ono što me žalostilo kroz cijelu ovu raspravu a to je, ja to osobno ne volim kada glorificiramo druge a zapravo o sebi govorimo najlošije. Dakle govoriti o hrvatskom zdravstvu a čini mi se da je prije godinu ili dvije dana, Medicinski fakultet proslavio 100.-tu obljetnicu tada se zapravo govorilo o svim uspjesima hrvatske medicine pa i mi sami ako zaguglamo i sve ono što nas kroz dnevnu štampu, dnevni tisak ili kroz portale, kroz elektroničke medije često zna obradovati a to su uspjesi naših liječnika. Danas sam spomenuo neke od njih koji su i ovdje u Hrvatskom saboru a i mnoge one liječnike o kojima se ovdje ne govori a zaslužuju svaku pažnju od svih nas saborskih zastupnika što je zapravo i ponos cijele Hrvatske. No, ja moram malo pogledati i tu mikrorazinu, dakle ja sam zahvalan prvenstveno Ministarstvu zdravstva i Vladi RH i ministru Kujundžiću o nekim stvarima o kojima smo mi razgovarali nekoliko, nekoliko godina unaprijed a zapravo se radilo o jednom području od Dubrovnika do Splita i nedostatku bilo kakve bolnice na tome području. I tada je se rodila zapravo ideja o dnevnoj bolnici u Zagvozdu koju ste vi danas spominjali a neki su i omalovažavali, ugledni naši kolege ovdje poštovani saborski zastupnici rugajući se zapravo i prostoru gdje se to nalazi a i mjestima u kojima se to nalazi. Ali poruka svima njima taj provincijalizam o kojem oni govore i o kojem su govorili danas u Hrvatskom saboru nije nikakav geografski pojam već je to stanje duha pojedinih ljudi koji o tome govore a zapravo je želja da svaki građanin RH ima adekvatnu zaštitu. Dakle dnevna bolnica u Zagvozdu pruža specijalističke usluge pacijentima s tog područja, ne samo s Imotske krajine, ako hoćete i dijela Hercegovine, cijelog Makarskog primorja, pa dijelom i onih pacijenata koje sam ja vidio iz Ploča i iz Metkovića jer im je to prikladnije i brže. Naravno da je ona u svom razvitku i da se treba puno bolje razvijati kako bi ona dostigla ono što mi želimo da zapravo na tome čvorištu ljudi mogu dobiti adekvatnu uslugu.

Dakle g. Kujundiž je, nije bio u toj skupini, dakle ovi koji su otišli, Žalac, Tolušić, Kuščević, Marić za njih smo isto napisali zahtjev za opoziv, međutim predsjednik Vlade ih je smijenio zato što nije imao argumenata da ih brani. Ovdje je pokušao braniti ministra zdravstva, ministar se čak bolje branio nego što ga je premijer branio, moram vas pohvaliti ministre. Ali sve ovo što prigovara se opoziciji da govori o sustavu zdravstva ustvari je prigovor predsjednici Republike. Dakle vaša kandidatkinja za predsjednicu Republike je rekla da je trebao ministar Kujundžić otići i da se u zdravstvu nije napravilo ništa.

Poštovani kolega Bauk, ovo je 6.-ta interpelacija ako idemo na svako 6 mjeseci x 6, 36 u 3 godine, od svih tih suvislih prijedloga konstruktivnih koji bi trebali dolaziti sa strane oporbe zapravo dolazi samo interpelativni dio, i ja nemam ništa protiv, to je, to je legitimno pravo, to je legitimno pravo oporbe, a to što kažete da je napisano u 7, mjesecu, pa to u ovom trenutku apsolutno ništa ne znači da li je u 7. ili 8. mjesecu, ali činjenica je, a i to, to je dolazilo i iz, iz vaših klupa da bi bilo dobro da se ide na ministra Kujundžića jer su ljudi u RH osjetljivi na zdravlje i zdravstvo i da bi to bilo pogodan trenutak govoriti o tome.

Kolege iz HDZ-a, pa ja mislim da ste falili vrijeme kad ste stavili ovu raspravu jer vi ili živite u paralelnom svijetu ili mislite da je sve divno i krasno jer ne gledaju vas građani, ovo ste trebali staviti onda ujutro kada su tu novinari, građani jer ako je to tako sve divno, krasno, novaca ima, gradi se, uspjesi kolega su fenomenalni, to su špicevi medicine, to znamo da je to tako, a onda se ja čudim šta ste to sad gurnuli u popodne, ponoć, evo još malo bit će ponoć, pa ćemo još uvijek o tome raspravljat, trudite se toliko nama objasniti da je sve u zdravstvu divno i krasno, a da očito u zdravstvu to i nije tako. S druge strane u svim vašim diskusijama polazite od premise zahvalni smo ministru zato što je ministar dao ovo, što je ministarstvo dalo ovo, ali morate biti i zahvalni građanima koji iz svojih plaća izdvajaju sada 16,5% za zdravstvenu zaštitu, nije to dao ministar, nije to dalo ministarstvo, to su dali građani, a ministar i Vlada su tu da to najbolje rasporede s time da zdravstvena zaštita u RH bude bolja. I ministra branite, a on je u stvari već bivši jer ga je se premijer odrekao, odrekao ga se je u onom trenutku kada je ministar potpisao, parafirao kolektivni ugovor o zdravstvu, a onda je premijer i Vlada reklo puj pike ne važi, ne može to tako, to je prvi put u povijesti pregovaranja i kolektivnih ugovora u RH da ono što je parafirano, a to kad je parafirano znači da je i potpisano jer prije parafiranja ministar bi se trebao dogovoriti sa premijerom i ministrom financija da li to može parafirati, ne onda ovo je samo drugi, drugi dakle čin koji je više onako za, za medije i za javnost. Prvi puta se desilo da je ministar to parafiro, a premijer reko ne važi, ne može, već ga se tada, tada, tada odrekao i sasvim sigurno da sve što danas pokušavajte nas uvjeriti da je situacija fenomenalna, uvjeravate sami sebe jer baš i ne branite zdušno ministra nego očito da imate naputak kako to treba izgledati, pa se hvalite kako je to u Šibeniku, kako je to u Varaždinu, kako je to negdje u drugim bolnicama. Ali gospodo, ja sam iz sustava kao i ministar, zgrade, novac ne čine zdravstvo, zdravstvo čine ljudi, a ljudi vam odlaze i odlazit će i dalje i ovo povećanje plaća nije nešto što će zaustaviti taj odlazak, ono što bi trebalo zaustaviti je bolji odnos i bolja situacija u zdravstvu jer u zdravstvu u ovom trenutku su nezadovoljni i građani i nezadovoljni su i korisnici usluga, nezadovoljni su i ljudi koji rade u sustavu i onda se čovjek pita zašto je to tako, ako ima novaca, novac se daje, al opet su ljudi, ljudi nezadovoljni i zašto se ova interpelacija za smjenom ministra pojavila?

Bolnice vam troše 99% novaca za plaće, kad troši 99% novaca za plaće logično je da nema za sve ostale, a mora se pružit zdravstvena zaštita jer ona je zagarantirana Ustavom i opet se vraćam, majka svih reformi je reforma bolničkog sustava gdje ministar nije napravi ništa. Vidi se i po gubicima koji se javljaju koji su sve veći, 150 miliona kuna mjesečno vam radi bolnički sustav. To se vidi po dugovima za lijekove, oni rastu svaki dan pa su onda veledrogerije krenule s ovrhama jer nisu mogle se dogovoriti da naplate dugovanja. Jedan od najefikasnijih ministara koji je išao i doveo do naplate dugova je bio ministar Milinović, a znate zašto, zato što je bio zamjenik šefa HDZ-a, a očito da ministar Kujundžič nije blizak premijeru jer da je to tako onda bi premijer vrlo lako posegnuo za kesom i riješio pitanje dugova veledrogerijama i dugova u zdravstvu. I zašto cijelo vrijem govorim da je ministar bivši? Iz razloga što ste ga se odrekli. Ovo je sada samo farsa prema građanima, ali ministar dakle nije imao povjerenje premijera kada mu je premijer uskratio potpis na kolektivni ugovor i tada je trebao povući politički potez, pokazao je da je politička kukavica jer je tada trebao reći ne, ja sam ministar, ja sam potpisao taj kolektivni ugovor i ja iza njega stojim. To su vidjeli svi građani i nakon toga je išao popravak pa eto opet se to potpisalo, pa je opet bilo isto, ali je bilo vrlo jasno da ministar ne uživa povjerenje premijera. I ovo danas što je je farsa jer jasno da Plenković ne želi da mu dođe do destabilizacije, ne želi da mu Milan Kujundžić dođe tu u sabor jer je on kao političar vrlo elokventan vidjeli smo ga u predsjedničkim izborima i tu bi mu radio nered. Pa onda bolje žrtvovati nerad u zdravstvenom sustavu i bolje žrtvovati zdravstveni sustav, nego žrtvovati i politiku stabilnost i ovdje u saboru stvarati probleme. I to je sukus svega ovoga što se dešava oko opoziva ministra Kujundžića, jer nemojte optuživati MOST da je on ovakav, da je ovakav, oni su napravili ono što su mislili da je najbolje, da li je to jedan papir, deset papira, petnaest papira, dragom bogu svejedno jer svi vide koji su problemi u sustavu i zato me čudi da se toliko trudite večeras nama objasniti da je u sustavu fenomenalno, da smo mi krivi, da pored zdravih očiju ne vidimo da u sustavu se stvari ne odvijaju dobro i da sustav neće izdržati izazove koji su pred njima. Opet čudim vam se zašto to niste napravili u vrijeme kada je bila televizija, kada je bio prijenos i da onda pokažete kako je sve divno i krasno i kako HDZ zna voditi ovu državu.

Poštovani kolega, malo ste ironično rekli kako mi tu hvalimo, ali nije dobar trenutak jer je kasno rasprava, a mi smo je tako tempirali. Niste u pravu rasprava je ova, točka je danas druga bila na dnevnom redu, rasprava je počela poslijepodne, a može trajati cijelu noć, to ovisi o nama. Što se tiče toga da su ljudi jako važni u ovom sustavu, ja se tu s vama slažem, ali isti ti ljudi u tom sustavu, istim tim ljudima ste vi kao ministar snizili plaće, ukinuli božićnice, a sad ste kad ste u opoziciji jako brinete za njihovo povećanje plaća. Reći ćete bila je kriza. Ja vas samo podsjeća da je ovaj isti ministar za kojeg danas tražite izglasavanje nepovjerenja i ova Vlada povisili plaće 18%

Bila je kriza i točno je i tada smo napravili to što smo napravili i rekli smo, to ćemo vam vratiti u onom trenutku kada situacija bude bolja. I ova situacija je sada bolja zato što smo mi napravili one rezove u to vrijeme. I vi sada vraćate ono što smo mi obećali svima kojima smo napravili rezove u javnim službama jer je tada trebalo isplatiti plaće i mirovine i nije bilo drugog načina, a ono što ste nam ostavili, ostavili ste nam 2010. 14 milijardi kuna rupu u proračunu, najveća rupa u proračunu u povijesti RH. I ovo što se sada vraća, de facto vi vraćate ono što smo mi obećali.

Uvaženi zastupniče vi ste bili SDP-ov ministar u vladi premijera Milanovića i smatram da vam neće biti problem nabrojiti jedan jedini objekat koji je izgrađen na području Varaždinske županije u vašem mandatu.

Pa poštovani zastupniče, nemam informacija niti bi trebao imati, ali opet vam kažem da otvaranje zgrada, nabavka aparata, nabavka magneta je hvale vrijedno, ali ako imate vrhunski uređaj, a na njemu nema tko raditi, nema tko očitavati te nalaze to je onda kao da ga i nemate. I vi ste tu vrlo lijepo govorili šta se sve u Varaždinu napravilo, ali s druge strane opet je pitanje koliko građani u Varaždinu imaju koristi od toga jer je pitanje tko radi na tim uređajima. I ono što cijelo vrijeme i ovdje ukazujemo da ljudi odlaze i da se nije ništa napravilo da se ljudi zadrže. Same zgrade, sami uređaji nisu garancija da će zdravstvena zaštita biti primjerena, ono što je organizacija i sprečavanje da vam cure novci preko javne nabave na sve strane.

Evo danas na kraju dana, rekla bih tako, čuli smo i ono što je za i protiv opoziva ministra. Cijelo vrijeme imam osjećaj kao da se ovdje vode nekakvi osobni ratovi i nekako mi se sve manje čini da ovdje govorimo o zdravstvu u kojem neki od nas rade. Čuli smo što se događa u pojedinim županijama, što se događa u pojedinim bolnicama, neki su ovdje rekli kako eto ističemo svoje dobre strane u svojim bolnicama ili u svojim županijama. Ja ne bih rekla da su to dobre strane ili da nekoga ističemo ili da nekoga dižemo u visine, ono što moramo znati gdje živimo i vrijeme u kojem živimo činjenica je oko koje ćemo svi složiti da liječnici doista odlaze i idu za boljim radnim mjestima. Naravno svi imamo na to pravo, neovisno o tome koja je politička opcija na vlasti. No, ajmo biti realni, recimo tko što radi za naše kolege. Ja sam u nekoliko navrata spominjala nekoliko primjera, dobrih primjera iz moje županije. Možda se to nekome neće svidjeti, ali doista se trudimo i pokušavamo zadržati kolege koje žele živjeti u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ako kažem da u našoj bolnici ima 70 mladih liječnika koji su na specijalizaciji ne smatram da tu nekome podilazim. Smatram da su to ljudi koji su odlučili svoj radni vijek provesti u toj bolnici. Da možda uvjeti nisu svaki puta idealni pa i nisu, no doista se trudimo da to oni budu. Ako pogledamo da se radi nova zgrada objedinjenog hitnog bolničkog prijema, ako kažem da se radi nova zgrada dnevne bolnice, to su sve neke bitne stvari koje su nama u Sisačko-moslavačkoj županiji bitne. Mogu se složiti s vama da zgrade neće činiti zdravstveni sustav i da neće činiti bolnice, naravno da ih čine ljudi koji će u njima raditi. trenutno imamo te ljude koji u njima rade, trenutno ti ljudi rade na aparatima koji su kupljeni u zadnju godinu, dvije ili tri. Trenutno naši pacijenti doista mogu reći da imaju puno kvalitetniju zdravstvenu skrb nego što su imali u onom periodu kada sam ja počela raditi. Ne mogu se složiti s nekim kolegama koji kažu da nam te zgrade neće biti potrebne. Oni ne znaju u kakvim smo mi uvjetima radila u određenim trenucima, oni ne znaju gdje su naši pacijenti dolazili. I ti naši pacijenti i ti naši kolege i te naše sestre doista zavređuju bolje uvjete ne samo za rad već i za zdravstvenu zaštitu. Ja ću samo reći da u toj županiji koja je doista siromašna u kojoj živi ja bih rekla i najstarije stanovništvo u RH uloženo je oko 15 milijuna kuna u primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle radi se o opremi, o sanitarnim čvorovima za osobe s invaliditetom, o pristupnim rampama. Isto tako spomenula sam kako bih simbolične, rekla bih, ali ja mislim da je to dobar put, daju se stipendije za doktorske studije. Dakle u ovom trenutku dodijeljene su dvije stipendije u vrijednosti od 60.000 kuna. Mi koji znamo što znači doktorski studij, to znamo da neće biti veliki iznos, ali će biti pomoć koja će u ovom trenutku našim kolegama nešto značiti. Ako kažem da smo dijelom iz svojih sredstava kupili uređaj za magnetsku rezonancu koji možda neki smatraju da nama nije potreban, moram reći da se u tome jako varaju. Itekako liječnici znaju da je medicina jako napredovala i da s tim napredovanjem i taj uređaj za magnetsku rezonancu i u toj županiji jako puno znači. Ono što znamo, a i oni koji rade pogotovo u ministarstvu znaju da u Sisačkoj bolnici u zadnje vrijeme ta zanovljena oprema morala se zanoviti iz vrlo jednostavnog razloga što je bila toliko stara da se na njoj nije moglo više raditi. Nabavljeni su i kolonoskopi i gastroskopi novi i trenutno se nabavljaju četiri nova ultrazvučna aparata. Kada ovako neko govori ko radi u toj bolnici onda vam to uvijek izgleda da mi sebe volimo jako dizati u nebesa, da smo mi jako dobri. No evo ja ću se malo odmaknuti prema dijelu Banovine i Domu zdravlja Petrinja koja je u svoje liječnike u Gvozdu i u Topuskom uložila na način da im je dala određeni nad standard i njihove plaće i to naravno financiraju iz svojih sredstava. Isto tako taj isti Dom zdravlja Topusko je omogućio ljudima na Banovini da imaju svoju radiološku dijagnostiku u Topuskom. To su male stvari i složit ćemo se svi da ti ljudi vjerojatno zaslužuju i više, ali budimo realni ako održimo standard koji trenutno imamo i ako ga nadograđujemo u budućnosti, ja doista vjerujem da ćemo moći omogućiti i bolju zdravstvenu zaštitu, a isto tako i zadovoljnije radnike na tim područjima.

Trenutno su dva liječnika u Gvozdu i u Topuskom koji nisu iz Sisačko-moslavačke županije i to mi je evo moram reći izuzetno drago. Da nam fali liječnika na području pedijatrije i ginekologije, fali na, pa niko ne bježi od toga i to nam je svima jasno pa tako i ministarstvu da se moramo doista tu truditi i napraviti još puno dodatnih koraka da ih educiramo i da ih zadržimo na ovim prostorima. Nemojmo zaboraviti, svi govorimo o klinikama i kako se najbolja oprema upravo slijeva u klinike, ali evo ovo su vam primjeri da ipak dio te dobre opreme, dio tih dobrih aparata može doći i u krajeve koji su i izvan Zagreba i izvan središta županija.

Pa evo ukoliko smo zaboravili, zapravo o čemu mi to pričamo, sad ću vam reć što je trebalo napraviti. Dakle, trebalo je osigurati veću dostupnost izvan bolničke i bolničke hitne pomoći, a to znači provesti zakonske i edukacijske pretpostavke za postupni stručno održivi prijenos dijela posla i odgovornosti s liječnika izvan bolničke hitne medicine na osposobljene medicinske sestre i medicinske tehničare, te tako imati umjesto transportnog T2 tima hitne pomoći gdje su samo sestre i, sestre i vozač, reanimacijski tim koji u međuvremenu je mogao spasiti mnoge ljudske živote, dakle o tom šiftingu smo govorili i prije godinu dana, to je 500 liječnika koje možemo s kola staviti na OHBP-ove znači u bolnice gdje oni nedostaju. Kao jedan cijeli KBC Rijeka i KBC Osijek, toliko liječnika je otišlo. Dakle, to mi ne možemo kroz povećanjem ne znam kojeg broja studenata medicine u jako dugo godina nadomjestiti jer nije to samo fakultet od 6.g., nego su to i godine specijalizacije i godine struke jer dio njih su i stručnjaci, dakle u svojim područjima, nisu otišli samo mladi liječnici. O hitnoj helikopterskoj službi sam već govorila, dakle trebalo je ubrzat postupak prijema u hitnim bolničkim prijemima i spriječiti ili barem smanjiti mogućnost pogreške sa smrtnim posljedicama zbog nepravodobnog prepoznavanja smrtne ugroze, dakle potrebno je provesti postupak uvođenja i standardizacije trijaže u bolničkim hitnim prijemima, potrebno je povećati zainteresiranost mladih liječnika za specijalizacijom i radom u djelatnosti hitne jer je nažalost odaziv na natječaj i interes je zabrinjavajući malen, toga svjedočimo i u Dubrovniku. Dakle, kad sam ja bila mladi liječnik Dubrovnik je bio san, dobiti tamo specijalizaciju, danas oni ne mogu popuniti specijalizacije iz hitne, zamislite kako je u tek nekim drugim manjim bolnicama. Dakle, ustanoviti specijalizacije iz hitne medicine treba na suvremeni način, ali i organizirati rad hitne medicine kako bi mladi liječnici imali interesa i volje specijalizirat hitnu medicinu, a ne kao danas specijalizirati hitnu medicinu između ozbiljnih reanimacijskih postupaka vađenja bodlji od ježinaca ili krpelja u bolničkom hitnom prijemu zbog čega je vrlo mali interes za specijalizacije za razliku od kolega u inozemstvu. Dakle, potrebno je osigurati dostupnost lijekova građanima Ličko-senjske županije, to je konkretno. Dakle, da li vi znate nakon što završi radno vrijeme u petak da do ponedjeljka vi nemate gdje uzeti panadon za dijete, ne antibiotik, panadon za povišenu temperaturu niti čepić od Gospića do Zadra, ni Gračac, ni Obrovac, a ovi iz Otočca idu do Ogulina, tamo su rekli da je dežurna apoteka. Dakle, prioritetno ustrojiti ugovorni punkt ljekarničkog dežurstva u jedinicama regionalne uprave i samouprave gdje nedostaju, to smo rekli, to je ono konkretno, osigurati dostupnost lijekova turistima u turističkim mjestima priobalja i na drugim mjestima gdje je to potrebno. Dakle, razmotriti zakonske modalitete koji će obvezati jedinice lokalne (regionalne) uprave i samouprave na osnivanje i financiranje dodatnih stalnih ili privremenih punktova za cjelodnevna dežurstva ljekarni u turističkim regijama. Posebna priča je turistička medicina, znamo koliko ovismo o turizmu, potrebno je bilo osigurat dostupnost primarne zdravstvene zaštite turistima i ostalim potrebitim pacijentima u turističkim sredinama jer postojeći mahom stihijski model znatno opterećuje kapacitete primarne zdravstvene zaštite i smanjuje dostupnost liječnika domaćim pacijentima. U mojoj županiji 25.g. postoje turističke ambulante, u Splitu ne postoje, dakle tamo ravnatelj doma zdravlja je reko da to njima nije potrebno. Dakle, urediti treba način organizacije rada turističkih ambulanti, ne možete ovisiti o volji lokalnog moćnika ili lokalnog županijskog doma zdravlja, dakle potrebno je uredit način organizacije rada turističkih ambulanti na način da bi se iz prikupljenih boravišnih pristojbi preko Ministarstva turizma osigurali troškovi dohotka liječnika i sestre u takvim ambulantama, dok bi se troškovi lijekova propisanim u turističkim ambulantama, a izdatih turistima u ljekarnama osigurali na teret sredstava HZZO-a za zdravstveno osiguranje jer vi možete uvijek tražit povrat. Dakle, na taj način se osigurava viša razina sigurnosti svim turistima koji dolaze u RH i svojom potrošnjom pomažu državnom proračunu. Sredstva za rad dodatnih timova van bolničke hitne medicinske pomoći na autocestama također bi trebalo osigurat na teret sredstava Hrvatskih autocesta čime se podiže razina sigurnosti u korištenju istih.

Evo, već je odmaklo vrijeme, pitam se ima li i smisla još nešto dodatno reći, tim prije što mi se čini da sve što govorimo iz oporbe je jedan Sizifov posao, ali eto obzirom da sam ostao ovdje do ovih kasnih sati reći ću nekoliko rečenica u kojima ću istaknuti jedan od ključnih problema za koji mislim da je posljedica nečinjenja i nedjelovanja aktualnog ministra, a odnosi se na fiskalno neodrživ sustav zdravstva kakav imamo trenutačno. U svojoj raspravi koristit ću se brojkama, dakle bez ikakvih stranačkih preferencija, bez ikakvih subjektivnih doživljaja, brojke crno na bijelo koje pokazuju aktualno stanje. Samo jedna rečenica o nekim prošlim vremenima jer mi smo danas u 2019.g., govorimo o aktualnom ministru, što je bilo 2015. zapravo je potpuno nebitno ali postoji jedna bitna činjenica zbog toga što se stalno ta brojka i ti potezi na jedan krivi način tumače i zapravo zloupotrebljavaju. Ako želimo biti zaista egzaktni jer rekli smo da je medicina utemeljena na dokazima, politika može biti utemeljena na činjenicama onda treba reći da je sanacija i reforma koja je provedena 2012. do 2015. u vrijeme SDP-ove vlade bila sanacija u kojoj nisu vraćeni samo naslijeđeni dugovi iz prethodne vlade, a oni su kolegice i kolege, htjeli vi to priznati ili ne, bili ogromni, nego smo u to vrijeme i skratili, zakonski skratili rokove plaćanja. Dakle, rok plaćanja gdje su dugovi bili dospjeli morali se platiti nije bio više 180 dana nego je smanjen na 60 dana. Dakle preko noći je 6 milijardi kuna dugova postalo dospjelo i moralo se platiti i to u doba recesije, znate kakva je recesija bila. Tako da sanacija niti računovodstveno, niti matematički ne može se usporediti ni sa jednom sanacijom koja je došla nakon toga, dakle ona je iznosila 6 milijardi. Ono što se uporno izbjegava, a što treba onima koji to žele čuti objasniti dakle ukupne obveze i dospjele obveze su dva potpuno različita pojma, to su kruške i jabuke, ne mogu se brkati i na temelju da se govori o ukupnim, misli na dospjele obveze i na taj način komparirati učinke u različitom vremenu. Prema tome, kada govorimo o ukupnim obavezama one predstavljaju sve zaprimljene račune neke ustanove i dospjele i ne dospjele. Oni sami po sebi nisu problem, dakle da ih nema značilo bi da su sva plaćena avansna unaprijed ili da ustanove uopće ne postoje, pa prema tome nema nikakve dugove. Međutim, za nas su problem dospjele obveze. Dakle ovi dugovi za cijelo javno zdravstvo već godinama se kreću oko 8 milijardi kuna i oni sami po sebi nisu problem, problem su dospjele obveze, obveze koje se moraju platiti sada u roku od 60 dana. I upravo te obveze u ovom periodu aktualne Plenkovićeve Vlade i ministra zdravstva kontinuirano rastu. Dakle, kolegice i kolege, one kontinuirano rastu uprkos tome što raste gospodarstvo, što rastu prihodi HZZO-a i što stalno imamo dodatne sanacije koje Ministarstvo financija upumpava u zdravstveni sustav tijekom 2017. i 2018., to je ključni problem zbog čega smatram da aktualni sustav nije financijski održiv. Dakle, 31.12.2015. i to sam pokazivao na ovom slajdu koji crno na bijelo pokazuje kakvo je stanje, dakle tu se ništa ne može frizirati, izradila ga je Udruga poslodavaca u zdravstvu, 31.12.2015. dospjele obveze cijelog zdravstva iznosile su 2,5 milijarde kuna od čega bolničkog sektora 1,9 milijardi. 3 godine kasnije 31.12.2018. dospjele obveze bolničkog sektora iznose 3 milijarde kuna, dakle pratite koliko su narasle, a istovremeno tijekom 2017. i 2018. iz državnog proračuna povrh prihoda od HZZO-a za dugove bolnica uplaćeno je dodatni milijardu i 700 milijuna kuna. To znači da su u protekle tri godine dugovi javnih bolnica u prosjeku stvarali 77 milijuna kuna novog duga svaki mjesec, a 2018. to je iznosilo 100 milijuna kuna novog duga svaki mjesec. Dakle, pratite me, 77 milijuna svaki mjesec, 2018. 100 milijuna svaki mjesec. Međutim, podaci koje smo čuli neki dan na Kongresu udruge poslodavaca u zdravstvu su još alarmantniji, nikada u povijesti nije bilo tako teško stanje glede dospjelih obveza, a one su problem jer ih morate platiti u roku od 60 dana, ako ih ne plaćate idu svi oni instrumenti koji povećavaju dug. Prema tome, to je ključno kada govorimo zašto smatramo da aktualni sustav zdravstva nije financijski održiv. Došli smo do 2019., dakle najbolja godina za zdravstvo, 26 milijardi kuna u HZZO-a. Nikada u povijesti nije bilo 26 milijardi kuna u HZZO-u. Zašto? Imam povećanu stopu obveza za zdravstveno osiguranje koji inače čine 82% svih prihoda, ali uprkos tome dakle ogromnih 26 milijardi, 2 milijarde dodatno je Ministarstvo financija dalo zdravstvu, dobili smo 30. rujna 2019. 4,3 milijarde kuna dospjelih obveza kolegice i kolege, dospjelih obveza, od čega je 99% bolnički sustav i stoga je jasno tko stvara probleme i zašto ti problemi nisu riješeni. Prema tome, upravo ovaj slajd koji sam pokazao više puta govori gdje je tu ključni problem. Dakle možete ga pratiti od 2008. preko 2015. do 2019. i taj problem se pod ovom administracijom ne rješava niti vidimo naznake da će se rješavati. Dakle, što dodatno zabrinjava? 77 milijuna mjesečno se stvarao dug 2017. godine, 100 milijuna kuna mjesečno novog duga se stvarao 2018., a sada smo došli uprkos tome što imamo 26 milijuna kuna najveći proračun HZZO-a 2 milijarde i 200 milijuna dodatnih financija koje su došle iz Ministarstva financija u sektor zdravstva, a dugovi rastu 133 milijuna kuna mjesečno. Dakle usprkos tome što imamo najviše novaca dugovi se stvaraju nikada brže i sve više i stoga proizlazi da zapravo sustav nije financijski održiv. Protekle tri i pol godine prihodi bolničkog sektora kontinuirano rastu, ali rashodi rastu još brže. Rastu zbog troškova zaposlenih, zbog povećanja plaća, izmjena kolektivnog ugovora, novog zapošljavanja što je u redu u prosjeku 4,5% godišnje. Rastu i troškovi na lijekove prosječno oko 20% godišnje, istovremeno čujemo i farmaceutsku industriju, proizvođača, veledrogeriju nisu zadovoljni sa cijenama, cijene ne rastu ali rastu količinski. Međutim, istovremeno je i pitanje referentne liste lijekova na koji način se određuju cijene i zašto smo uzeli Francusku i Italiju kada smo mogli uzeti i neke druge zemlje gdje su cijene niže pa bi onda automatski cijene u Hrvatskoj bile manje. Da li štitimo tzv. domaću industriju, neka odgovori neko drugi.

Brojke su egzaktne, one nemaju ni crvenu ni zelenu stranu i pokazuju da bi u cilju osiguranja fiskalno održivog sustava trebalo promijeniti sustav participacija, sustav plaćanja bolnica, sustav plaćanja nagrađivanja djelatnika, sustav nabave lijekova, sustav kontrole. Međutim većinu tih bazičnih mjera nemamo niti u najavi a kamoli u pripremi ili provedbi.

Prema tome, za ove konkretne reforme u smjeru osiguravanja fiskalno održivog zdravstvenog sustava aktualni ministar nije pokazao dovoljne volje niti želje. Pa iz tog razloga smatramo da bi bilo dobro da netko drugi preuzme ovaj sustav i da učini nešto više na rashodovnoj strani jer troškovima treba aktivno upravljati a ne samo tražiti da se povećaju prihodi a da istovremeno rashodovna strana uopće ne bude dotaknuta. Prema tome, treba uvesti plaćanje po izvršenju i po količini i po kvaliteti posebno u bolnicama, treba i nagrađivati zaposlene u sustavu na temelju njihovog rada, količine i kvalitete. Treba uspostaviti racionalniju mrežu bolnica, centralno koordinirano planiranje potreba i nabave u zdravstvu, akreditaciju svih bolnica, uvođenje kontrolinga na svim razinama, potpunu informatizaciju, umrežavanje svih ustanova, racionalniju farmaekonomiku, novi sustav nabave, drugačije referiranje cijena lijekova, uvođenje jasnih kliničkih smjernica algoritama liječenja, preciznije definiranje prava i obveza ... [[Govornik se ne razumije.]] te javnih i zdravstvenih ustanova posebno bolnica.

Pa kolega Jovanoviću kada ste već govorili o brojkama, imamo i mi tu brojke. Ukupne obveze zdravstvenih ustanova i HZZO-a u razdoblju od 31.12.2012. do 31.12.2018. pa se jasno može vidjeti da je 31.12.2012. godine ukupne obveze su bile 11,6 milijardi kuna da bi 31.12.2018. bile 8,4 milijarde kuna, da ne govorimo s kojim rokovima plaćanja.

31.12.2015. su iznosile 2 milijarde, 31.12.2018. 3 milijarde, 30.9.2019. 4,3 milijarde. 2017. mjesečno se stvaralo 77 milijuna novog duga, 2018. 100 milijuna novog duga a ove godine 133 milijuna novog duga koji se stvara sve više i sve brže usprkos tome što su prihodi u sustavu zdravstva veći. Dakle dospjeli dug je problem kolegice, ne ukupne obveze. Ukupne obveze znače da se posluje, ukupne obveze znači da se posluje a vi morate platiti dospjeli dug. Kada ne plaćate dospjeli dug onda idu ovrhe.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre kojeg nema, kolegice i kolege. Dakle čuli smo danas jako puno statistika i statistike su kako ja volim točan zbroj netočnih podataka. Ja bih radije volio pričati o realnosti s kojima se pacijenti, ja prije svega to gledam iz perspektive pacijenta s kakvom se realnosti susreću. Evo ja sam ležao u KB Dubrava u koju je, ministar je pozvao neke da im postavi dijagnoze, u mojoj bolničkoj sobi prozorsko staklo bilo je zalijepljeno selotejpom. O kakvim mi onda uvjetima pričamo, kolegice i kolege? Već sam ranije spomenuo sanitarni čvor kardiologije u KBC Osijek koji pliva u urinu. Žao mi je što nisam mogao to fotografirati i donijeti vam da vidite kako to izgleda. O kakvom dignitetu ljudi koji su prisiljeni, dakle prije svega pacijenti koristi taj sanitarni čvor mi pričamo? Je li osoblje koje čisti je nemarno ili nema jednostavno s čime to očistiti, to ne znam, u to ne mogu ulaziti. Ali ja vam kažem s čime sam se ja kao pacijent susreo. Hoćete doći vidjeti uvjete u kojima rade liječnici na internom odjelu KBC Osijek, ili na neurologiji recimo još bolje? Na internoj su ambulante u suterenu, često vrlo ne uvjetne, čak i žbuka otpada sa stropova nekih, u takvim uvjetima liječnici rade ili hoćete doći na neurologiju koja je još uvijek u barakama čiji su zidovi debljine stiropora i koji su preko 30, 40 godina privremeno rješenje za taj odjel? Hoćete doći u Osijek kada aparat za rendgen ne radi u Domu zdravlja Osijek? Kada se u KBC-u Osijek mjesec dana čeka na rendgensku snimku a sami, pogotovo vi koji ste liječnici znate koliko je rendgenska snimka zapravo često korišteni nalaz i prijeko potrebna pretraga prije dijagnoze. I kada se ljude šalje u Našice koja je najbliža bolnica ako izuzmemo onu Vukovarsku gdje nema toliko čekanja ali Našice su udaljene nešto manje od 50km od Osijeka što nažalost a govorimo o takvoj realnosti si neki ne mogu i priuštiti. Govorimo o zdravstvenom sustavu u kojem kako sam rekao pacijenti na štakama u bolovima, ne svojim izborom, ne zato što je zanemario svoju bolest već zato što se to tako desilo a prvi pregled kod specijaliste može imati tek 19. siječnja, 19. siječnja. I govorimo onda o dostupnosti zdravstvene njege. Nažalost, na to se svodi. Radi se prešutna privatizacija zdravstva gdje su ljudi prisiljeni, oni koji si to naravno mogu priuštiti ići kor privatnika da bi odradili pretrage, da bi imali pregled specijaliste jer jednostavno dok to dočekaju, ne znaju da li će dočekati neki do njih. Kada govorimo o dignitetu, djelatnika, mogu vam samo reći, pitao sam ministarstvo o medijalnoj plaći medicinskih sestara odnosno tehničara i liječnika opće prakse, voditelja tima, to su odgovori iz ožujka doduše, tako da vjerujem da se to promijenilo do sada ali možemo to uzeti isto kao podatak. Dakle, medijalna plaća medicinske sestre u ožujku ove godine odnosno medicinskog tehničara, bila je 6566 kuna i 82 lipe. Medijalna plaća, kolegice i kolege što znači da barem 50% ili 49% medicinskih tehničara i medicinskih sestara rade za manje od ove plaće. Što se tiče liječnika opće prakse, voditelja tima, njihova medijalna plaća u ožujku bila je 9569 kuna i 92 lipe. Obje plaće nisu tako loše promatrane i kad je usporedimo sa prosječnom ali opet ću vas podsjetiti, ovo znači da 49% najmanje liječnika opće prakse radi za manju plaću. Za manju. Dakle ako govorimo o dignitetu djelatnika, on ne postoji, barem u mom skromnom mišljenju, vidjeli smo u kakvim uvjetima rade, odnosno sad sam vam o tome nešto govorio, vidjeli smo za koju plaću rade. Poštovani ministre, puno sam pitanja postavio vašem ministarstvu i neki odgovori koje sam dobio jednostavno nisu na razini. Odnosno možda bi vam mogao ponovno pisati pitanja i reći nisam vas to pitao, ministre. Evo vam dva primjera. Postavio sam vam pitanje u vezi odnosno što ministarstvo radi kako bi poboljšali prehranu pacijenata u hrvatskim bolnicama? Vjerujte mi znam zašto vas to pitam jer sam se hranio na toj prehrani odnosno bio sam korisnik iste, da vam ne kažem koliko sam kila bio izgubio itd., itd., a vaše ministarstvo mi odgovara odlukom se propisuju standardi prehrane bolesnika u bolnicama na način da se u svim bolnica ma na području RH osigurava jednoznačno označavanje broja vrsta dijeta itd., itd., osnov za izračun normativa jela i jelovnika za svako dijete jesu podavi navedeni u točki 2, stavku itd., itd., itd. Znači uopće što bi se rekli sportskim rječnikom, promašili ste cijelu loptu. Ili drugo pitanje. Kada sam vas pitao što se radi u vezi odnosno koji je plan ministarstva i što se poduzima radnji smanjivanja korupcije u zdravstvu, odgovor koji sam dobio, u slučaju da Ministarstvo zdravstva stekne znanja o počinjenom o kaznenom djelu, primanje mita u gospodarskom poslovanju iz čl. tog i tog zakona, bla bla bla, bez odgode izvještava nadležno ministarstvo. Ja znam koji je postupak, ja znam na koje se regulative pozivate prilikom onog standarda kojeg imamo, kojeg smo stekli. Ja sam pitao ono što se planiram. Znači na ... [[Govornik se ne razumije.]] valjda mogu postavljati pitanja, dobivat ću slične birokratske odgovore koje vi potpisujete, ministre.

2019. g. liječnici koji rade u domovima zdravlja predali su zahtjeve za najam prostora u ostvarivanju prava na koncesiju po novome ugovoru ... [[Govornik se ne razumije.]] Neke županije, točnije moja županija je to riješila tek sada nedavno, Osječko-baranjska županija. isto tako postoji čitav niz dilema recimo to tako, nakon što je recimo županija i tražila očitovanje i dobila i ga, pa je propisivala neke odluke koje baš i nisu u skladu sa tim, opet ako pitate mene, pa moje pitanje vama bi bilo može li se odlukom osnivača odrediti da će u domu zdravlja biti više od 25% ordinacija u svakoj djelatnosti odnosno može li se odlukom osnivača urediti da će u domu zdravlja biti manja od 25% ordinacija u svakoj djelatnosti jer to je na kraju očito tumačenje koje vaše ministarstvo dalo, nije jasno nekim županijama odnosno ono što ste odgovorili je da odlukom osnivača ne može se odrediti da će u domu zdravlja biti više od 25%, dakle ja to tumačim kao limit. S obzirom da je zakon izrijekom propisao da dom zdravlja obavezno uz odluku osnivača je osigurati da su svakoj djelatnosti ima do 25% ordinacija odnosno vi mislim da bi trebali više kontrolirati što se radi na terenu, što se radi sa županijskim bolnicama i one koji formalno financiraju županije, one se ipak financiraju iz državnog proračuna odnosno na kraju dana, bez novca koji dobivaju iz proračuna te bolnice ne bi mogle funkcionirati tako da vas odmah pozivam da to učinite na području Osječko-baranjske županije. Sustav zdravlja nose predani pojedinci i to je nažalost postala praksa u Hrvatskoj kao i sustav obrazovanja nose ljudi kojima je stalo i koji u njemu rade. Meni je jasno da ministar ne može riješiti sve probleme u jednom mandatu, niti u 2 niti u 3 g., ali ono što zamjeram je da ja ne vidim pokušaj da se neki problemi riješe pa makar to bili i oni higijenski uvjeti na odjelima u određenim bolnicama. Naime, građani ne vide taj silan rad ministara Kujundžića, liječnici i medicinske sestre ga ne vide također a ni u opoziciji ga ne vidimo, jedino tko ga vidi su vladajući. Ljudi doslovno umiru na cesti jer sustav nije dobro posložen, imamo puno tragičnih slučajeva na koje vas ne želim ponavljati a vladajući igraju igrice, ponašaju se kao da je zdravstveni sustav njihova igračka koju su oteli a to je iznimno opasno.

Moj predsjednički kandidat Ivan Vilibor Sinčić, tada mladi čovjek na tim izborima dobio je 17% Danas je zastupnik u EU parlamentu, a g. ministar, koliko se sjećam, iskusan liječnik i političar, dobio je tada nešto sitno. Tada se već vidjelo da ne ulijeva povjerenje građana. Nažalost, ni danas ne ulijeva povjerenje tih istih građana. Zapravo, usudim se reći da je upravo on svojom ministarskom pojavom ubio hrvatsko zdravstvo. Nikada više liječnika i medicinskih sestara nije otišlo iz Hrvatske, nikada veće liste čekanja nisu bile, bolnice su nam zaista u katastrofalnom stanju, neopremljene i u raspadu. Mnoge ambulante se gase, a strašna je i činjenica da imamo mnoge ambulante gdje uopće nemamo liječnika, da doista, stvarno. Imamo ambulante gdje nemamo liječnika. Nezamislivo, ali to je činjenica. Također, nema zakonskih normativa zbog direktnih propusta i manjkavosti sustava desile su se nažalost mnoge strašne stvari, no g. ministar ne smatra se odgovornim za stanje u zdravstvu, ne shvaća pojam odgovornosti, ne razumije da je 4 godine, 4 kritične godine izgubio. Ako malo analiziramo stanje u zdravstvu možemo samo usporediti broj zdravstvenih djelatnika, liječnika i medicinskih sestara i zadovoljstvo građana prije i nadamo se nakon, sada njegovog mandata. Zapravo, žalosna je činjenica da mi danas ovdje raspravljamo o nepovjerenju ministru jer da je g. ministar imao moralno obaveze, pozdravio bi se sa tom pozicijom kada se saznalo je da svoga sina htio preko veze upisati na fakultet ili onoga momenta kad je hrvatska javnost saznala da je lažirao ratni put i time pljunuo u lice svim hrvatskim braniteljima. Strašno.

Uvaženi predsjedavajući, kolege i kolegice, ministre Kujundžiću. Ukazati ćemo danas na aktualni proces privatizacije koji se događa u zdravstvu i koji korake koji vode k tome. Želimo cjelokupnoj hrvatskoj javnosti skrenuti pažnju na trenutno stanje u hrvatskom dopunskom zdravstvenom osiguranju.

3 godine kasnije, 2016. taj broj se je smanjio na 89% osiguranika u HZZO-u, a 11% kod privatnih osiguravajućih društava. Prošle godine, u prva dva mjeseca, dobit, tj. prihod HZZO-a od dopunskog zdravstvenog osiguranja pao je za 5 milijuna kuna.

Poražavajući je podatak da 90% osiguranika je populacija starija od 60 godina. Dakle, osobe koje imaju više zdravstvenih problema, čije je liječenjem mnogostruko skuplje. Važno je napomenuti kako polovica osiguravajućih društava niti nema dopunsko osiguranje za umirovljenike ili to isto dopunsko osiguranje niti ne nudi umirovljenicima. Dakle, došli smo u situaciju, da ako ste mladi i ako ste zdravi, plaćate dopunsko gdje privatnici profitiraju uz minimalni trošak na vaše liječenje, a kada ostarite, onda se dižu ruke od vas i preusmjerava vas se u HZZO, na teret, naravno, javnog novca. Tako se HZZO stavlja u neravnopravnu situaciju gdje se ne može konkurirati privatnicima i stavlja se u situaciju neizbježnog bankrota i uništenja. Nadalje, većina osiguranika MUP-a i komore, liječničke komore, prebačena je iz HZZO-a kod javnih privatnika. Osiguranici MORH-a su prebačeni svi, MORH koji se financira iz državnog proračuna, koji se financira našim novcem i umjesto da se novac vraća državi baš kroz to osiguranje u HZZO-u, taj novac ide privatnim osiguravajućih društvima. Ovo nema logike i ovo je pokazatelj namjernog uništavanja HZZO-a dok ljudi u tvrtkama, npr. poput Croatia osiguranja pune svoje džepove, kupuju jahte, kupuju vile. Ono najvažnije, svjedoci smo mnogih i mnogih slučajeva gdje su osiguranicima kod privatnih osiguravatelja raskidaju ugovori. Raskidaju im se ugovori kod težih bolesti ili kod nekih učestalih liječenja. U budućnosti očekujemo povećanje takvih slučajeva, potpunu privatizaciju zdravstva, gdje će se moći liječiti samo oni imućniji. Ostale čeka prodaja njihove imovine, kako bi uopće mogli pratiti svoje liječenje ili će morati gledati kako im najmiliji umiru polagano zato što nemaju osnovnih sredstva da plate za pretrage ili njihovo liječenje. To će g. Kujundžiću biti zadnji čavao u lijes našem zdravstvenom sustavu, naravno, sustavu kakvog smo poznavali i završetak procesa koji je odavno isplaniran.

Evo, ponoć je i mislim da hrvatski zdravstveni sustav, hrvatski liječnici, hrvatske medicinske sestre, zdravstveno osoblje i hrvatski pacijenti zaslužuju raspravu o stanju u zdravstvenom sustavu i ovdje s ovoga mjesta sad posebno pozdravljam medicinske sestre s kojima smo zajedno prosvjedovali tu dali im podršku na Markovom trgu. Mnoge od njih su sada na svom radnom mjestu u teškim uvjetima. Ako spominjemo bolnice za produljeno liječenje jedna sestra na 80 ljudi, znači ako spominjemo znači i druge zdravstvene ustanove imamo također nemoguće, nemoguće omjere. Zbog vaše nebrige dogodila se potpuna marginalizacija djelatnosti zdravstvene njege i rehabilitacije u kući bolesnika, a uz nju i opće palijativne skrbi. Tako je dospjela u neravnopravan status u odnosu na druge subjekte u zdravstvenom sustavu. Znači cijela djelatnost bačena je na koljena, brojne ustanove došle su do točke kada više ne mogu financijski izdržati pa je jedan broj njih prestao s radom poglavito u depriviranim, ruralnim i otočnim područjima. Ilustracije radi put medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući do pojedinih pacijenata udaljenih više od 80 km od sjedišta ustanove, po makadamu i šumskim putovima traje oko 90 minuta. Cijena koju HZZO plaća je ista kao u središtu većih gradova gdje su troškovi znatno niži zbog gustoće naseljenosti i prometne povezanosti. Udio materijalnih troškova u najugroženijim ruralnim područjima je iznimno velik stalno se mora raditi s vozilom koje se po lošem putu brzo amortizira. U radu postoje ograničenja s brojnim čimbenicima kao meteorološkim prilikama i udaljenošću zbog čega se izgubi vrijeme za koje je u urbanim područjima moguće mnogo više odraditi i time znatno smanjiti troškove poslovanja. Djelatnost zdravstvene njege i rehabilitacije u kući bolesnika osnovali su privatni poduzetnici u zdravstvu uglavnom medicinske sestre, tehničari koji su zakoračili u neizvjestan poduzetnički pothvat. Investirali su značajna sredstva u svoje obrazovanje, opremu, prostor i edukaciju svojih zaposlenika. Dakle, nisu se time opterećivala sredstva iz državnog proračuna, a ukupna investicija ipak služi javnim zdravstvenim potrebama kroz djelatnost koja je umrežena u nacionalni zdravstveni sustav. Ovakav gotov proizvod danas se nudi zajednici u nadi da će kroz sinergijsko djelovanje s obiteljskom medicinom i svim ostalima postati novi impuls u razvoju. Neke procjene govore da i 1 kuna uložena za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući bolesnika na najugroženijim ruralnim područjima i otocima rezultira s najmanje 10 do 20 kuna uštede u sustavu zdravstva i društva u cjelini jer utječe na smanjenje bolničkih troškova i intervencija hitne medicinske pomoći. Ako se ova pitanja ne riješe u ovoj djelatnosti teško da zaživi i funkcioniranje i palijativne skrbi u ovom području. Ministre vi kao da se trudite svojim nemarom potpuno uništiti ovu djelatnost koju naše medicinske sestre i tehničari nose na svojim leđima. Znači želim svim medicinskim sestrama i tehničarima s ovog mjesta izraziti podršku. Znači postoje ovdje i ljudi i saborski zastupnici koji vam izražavaju potpunu podršku i koji su se spremni odazvati na sve akcije koje bude organizirali i mislim da je ova današnja rasprava prema samom ministru bila izrazito korektna, ako znači izuzmemo znači ovaj zadnji dio ovaj koji su iznijeli kolege iz Živog zida, nije se išlo na nikakvu osobnu razinu, govorimo se o problemima. Kolege iz Živog zida su upozorile na neke stvari koje se vuku za ministrom Kujundžićem već dulje vrijeme, ali ovo što ste vi iznijeli to su iznosile i njegove stranačke kolege za to dezerterstvo ga je optuživao njegov stranački kolega iz HDZ-a Andrija Hebrang. Mi za time nismo posezali u ovoj raspravi, posezali smo za konkretnim, konkretnim argumentima znači i stanjem u zdravstvenom sustavu i u tom smislu značim mislim da je to puno kvalitetnije. Znači opoziv zbog kojeg, odnosno razlozi za opoziv su stanje u zdravstvenom sustavu. Gospodine Grmoja, nije samo ministar Kujundžić nesposoban kao što ste naveli, ja vam moram napomenuti da ovo što se radi u hrvatskom zdravstvu namjerno, znači namjerno se uništava. A zašto se uništava? Pa zato da bi ga mogli privatizirati. Zato da bi se sav posao mogao prebaciti poliklinikama, zato da bi se moglo višestruko naplaćivati za posao koji se sada obavlja. Imati će samo oni bogatiji, samo oni imućniji, a ostatak ljudi njih ćemo gledati kako umiru, kao što umiru u SAD-u. Pa tamo se događa da ako slučajno ostanete bez dva prsta, a nemate novaca da vam se zašiju oba dva prsta možete birati koji prst da vam se zašije bez ovog drugog ćete ostati. Evo to očekuje Hrvatsku. I to jako brzo. Jako brzo će se to dogoditi, a to ovaj ministar radi, ali to radite i vi koji dižete ruke za ove zakone. Poštovani kolega ne dižemo mi ruke za nikakve zakone, znači ono što se s vama slažem da sustav treba digitalizirati i to je naš prijedlog da mi znamo tko što radi u bolnici, je li odrađuje svoj dio posla, da onda može odrađivati u ovom privatnom dijelu znači dodatni posao. I mi se za to zalažemo i ja se tu s vama slažem da ne može se nama događati da netko ne odrađuje svoj posao i onda da taj posao odrađuje znači kao privatnik i tu zarađuje dodatni novac.

Poštovane kolegice i kolege. Slušajući današnju raspravu, raspravu posebno sa strane kolega iz HDZ-a ja sam sebi zabilježio nekoliko očitih nelogičnosti koje ću u ovoj pojedinačnoj raspravi, a zato sam se i prijavio nešto kasnije jer nisam mislio raspravljati, ali kada sam čuo argumente bilo mi je malo tri replike da sve napravim s kontraargumentima. Dakle prvo što se moglo steći dojam je da ovi iz opozicije nemaju pametnijeg posla nego pisati uratke na dvije stranice kako bi maltretirali ministre bez ikakvih argumenata itd. to je prvi dojam. Ajmo sada napraviti jednu kratku analizu tih uradaka koje smo napravili. Pave Barišić bivši, Martina Dalić bivša, Nada Murganić bivša, Gabrijela Žalac bivša, Tomislav Tolušić bivši, Lovro Kuščević bivši, Goran Marić bivši i Zdravko Marić nije bivši za jedna glas. Tako da nije baš da mi eto kada se sjetimo ono razmišljamo ujutro na kavi koga ćemo uputiti zahtjev za opoziv pa bez ikakvih argumenata mi uputimo taj zahtjev i onda vas maltretiramo tu do ponoći vas držimo da raspravljamo. Prema tome, ja bi bio oprezniji kada govorimo o zahtjevima opozicije, kao što vidite ako baš ne postignemo gol u regularnom vremenu, kao što je to bilo ovo kada je premijer smijenio prije onda to dođe u sudačkoj nadoknadi, oni odu naknadno. Prema tome, ministre ne kažem da će to tako biti za vas za sada, a za sada nema naznaka. E drugo, gospodin Borić je u svojoj raspravi danas pokušavši malo i omalovažiti gospođu Strenja kao rekao otprilike ono ministri rade i oni su odgovorni, a predsjednici odbora ne rade ništa. Ja se čudim gospodine potpredsjedniče, ujedno i predsjedniče Odbora za Ustav da mu niste dali opomenu zbog toga. Dakle ja mislim da i predsjednici odbora nešto rade, ali ima predsjednika odbora … [[Upadica se ne razumije.]] pa stalno zbog riječi. Dakle, recimo imamo jedan slučaj predsjednika Odbora za vanjsku politiku iz vladajuće većine za kojega je premijer rekao citiram „da je njegov utjecaj na politiku HDZ-a ko običnog građanina Finske“, dakle ako predsjednik odbora iz vladajuće većine ima utjecaj na politiku kao građanin Finske, onda predsjednik odbora iz opozicije ima utjecaj kao građanin Madagaskara. Dakle, ja ne bih ovako polemizirao s premijerom i njegovim mišljenjima o predsjedniku Odbora za vanjsku politiku ali kolega Borić je imao potrebu nekoliko puta to spomenuti gospođi Strenja. Sljedeće, drvlje i kamenje na SDP-ovu vladu i citirat ću ove koji su vodili, dakle ja mogu samo reći dolje Varga, dolje Milanka i dolje Vrdoljak to su vaši koalicijski partneri oni su vodili. Znači Varga je bio ministar zdravstva jel tako, potpredsjednica za društvene djelatnosti bila je Milanka Opačić njemu nadređena, oni su danas u klubu stranke Rada i solidarnosti, a ja bi taj klub inače ovdje nazvao varda, varga i varka, to je prevara građana. To je to, dakle ako raspravljate sa onima koji su vodili imate vaše koalicijske partnere znači njih tri ministra koji su bili ministri i tu ovi iz HNS-a. I kada gospodin Stričak bude pitao tko je za vrijeme mandata naše vlade sugrađanin iz zgrade u Varaždinskoj županiji ima Štromara koji je bio s nama, ima Batinića koji je bio s nama i ima Habeka koji je bio s nama iz Varaždinske županije pa brate njih pitajte šta nas pitate. Dosta mi je više da mi preko medija slušamo kako se vi u koaliciji svađate. Dakle ponovit ću četvrti put, predsjednica je rekla gospodine ministre da se u zdravstvu tri godine nije napravilo ništa, nije rekla u šest godina pa da malo zakači i naše ove odnosno vaše i naše, nego je rekla u zadnje tri godine, zato što je to narodu lijepo čut. Evo danas je recimo rekla da bi pravosuđe trebalo slušati narod. Zadnji put kada se to dogodilo to je bilo prije skoro 2000 godina u Jeruzalemu, nije dobro završilo, nije bila pravedna presuda. Dobro nije u pjesmi, dobro da vas nije opjevala, pazite kako ide može se i to dogoditi. Vi ste inače gospodine ministre vidim u trajnom sukobu s ministrom financija. Vi bi htjeli više novaca za vaš resor, a to ministar financija ne da, a rezultat je on je najpopularniji, a vi najnepopularnijih od ovih koji su ostali. Naime, kada se pita, ovo sam iz ankete našao, pita se koji su ministri najuspješniji i onda od svih ministara vi ste ministre predzadnji sa 26, a lošiji od vas po rejtingu je ministar Marko Pavić sa 18% Doduše kako je ispala ova mirovinska reforma to je stalno kružni proces, najprije će biti potrošeno 40 milijardi onda neće biti potrošeno 40 milijardi, pa ga se premjesti na ovo za eu fondove, dođe ovaj drugi ministar Aladrović onda on najprije se snažno usprotivi sindikatima pa snažno pristane na ono što sindikati traže, pa se snažno usprotivi poslodavcima pa je danas pristao na ovo šta poslodavci kažu, tako da ćete vi imati konkurenciju među ovim u percepciji građana koji su najlošiji. Možda se pomaknete ne treće mjesto odozdo. E ali kada se pita tko bi trebao otići iz Vlade onda je gospodin ministar zdravstva prvi ono možete birati jednoga, a ne sada više, on 25%, a onda je sljedeće negdje 2 do 3%, tako da očito je da mi nismo jedini mi iz opozicije, nismo mi jedini koji misle da treba ministar otići. Dakle to je 32 koji su potpisali plus nešto što će glasati mimo tih 32, to je 25% građana da bi trebao on, kao kad birate jednoga, kada bi se pitalo tko je najuspješniji, to znači 74% misli da nije uspješan, predsjednica republike, ja mislim da se ni ministar financija ne bi bunio da mu netko manje traži novaca, prema tome, široka je to fronta, g. ministre koji misle da trebate otići i ja sam nešto primijetio danas dok je premijer držao uvodno izlaganje. Naime, on kad govori o EU, o Europi, o međunarodnoj politici, njemu se na licu vidu da u tome uživa, dakle ono, širok osmijeh, pogled, sjaj u očima, manje cinizma nego kad govori o, onda to su pitanja o EU-i. Onda slijede druga razina pitanja o domaćoj politici i opoziciji. Onda je manji osmijeh, ali još uvijek ostane cinizam.

E, dakle u toj kategorizaciji od 1 do 4 dakle, Europa, opozicija, HDZ i kum, on je bio negdje između ove 0,1 i 1,5, dakle on je čitao nešto tamo, nije bilo tu sjaja u očima, ono birokratski je pročitao ovo kad je govorio mišljenje Vlade o ministru i iz te jedne gestikulacije, mimike, boje glasa i tonaliteta se može zaključiti da će ga braniti i dalje do prve kapi krvi. Dakle, kada njemu bude štetilo da ministar Kujundžić bude ministar, onda više neće biti ministar, kao što je to vrijedilo za sve ove druge koje je smijenio jer ih je najprije branio, gledao papir po papir, kako je rekao, papir po papir, nije gledao članke, gledao je papir, ali nema veze. I onda kad ga mi pitamo zašto ih je smijenio na aktualnom prijepodnevu, za nijednog nije odgovorio, tako onda jednom vjerojatno neće ni za vas odgovoriti, ali obzirom da imate izvorni mandat u Saboru, tu će vjerojatno bit nešto oprezniji, a mandat ste dobili na vaše ime i prezime preferencijskih glasovima, sa zadnjeg mjesta, ako se ja dobro sjećam, to je bilo u mojoj izbornoj jedinici. Prema tome, to vam je plus, zato ste još malo više ostali, to nije Tolušiću, doduše pomoglo, ali nema veze. Poštovane kolegice i kolege, imao sam potrebu dati ovu jednu opću politički sliku jer u zdravstvo se ne razumijem toliko osim, kao što bi kolega Hajduković rekao iz pozicije pacijenta, i to ne tako često, hvala Bogu za sada. I nadam se da sljedeća rasprava neće trajati ovoliko dugo i da će biti provedene u ustavnom roku jer ovo je malo onako dosta nategnuto tumačenje, nateknuto tumačenje Ustava.

U ime Vlade, sada će govorit poštovani ministar Milan Kujundžić. Do nedjelje. Poštovane zastupnice i zastupnici. Svima sam vam zahvalan za vaše rasprave danas. Vama koji ste ovdje i onih koji nisu imali snage izdržati do kraja. Posebice sam zahvalan ubojicama, kukavicama, vitezovima, kućnim savjetima i grobarima. Dakle, vama sam posebice zahvalan, ali hajmo sad se razgovarati. Dakle, nisam ja ovdje večeras sam, ja imam apsolutnu podršku i predsjednika stranke i većine u Saboru. Ali, s druge strane, duboko poštovanje prema vašim umovima i vašim političkim karijerama, ja za nijansu od vas medicine znam više pa se onda mogu s vama lako razgovarati, tako da mi nije trebala pomoć, pa se možemo o medicini razgovarati, kad god hoćete i koliko god hoćete. Ali i to je nevažno, idemo napraviti lijepo rekapitulaciju. Dakle, vidio sam kako kontradiktorno diskutirate, u jednom trenutku brinete o sestrama, o doktorima, u jednom trenutku o pacijentima, u trećem o nečemu trećem. Dakle, činjenice su sljedeće. U mandatu ove Vlade imajući prvenstveno u vidu da su najvažniji ljudi, povećao se broj liječnika za oko 2 tisuće i povećao se broj sestara za oko 2 tisuće. Dakle, to su najvažnije stvari jer kažete da su vam ljudi najvažniji. Uistinu, dijelim s vama to mišljenje, samo ne kada pobjegnete u drugu stranu pa onda i ne biste dali novce. Znači, sad bi im dali u jednom trenutku, nekada im ne biste dali novce. A mi bismo im dali, a posebice bismo platili one koji znaju. Dakle, gledam ja ljude uvijek u oči i kažem, neki su papirnati medicinari, a neki su ljudi koji znaju, koji sada mogu otići u bolnicu bilo koju raditi i pomoći. Da, i zaboravih. I večeras je sa mnom tisuće mojih pacijenata koje sam liječio i tisuće članova obitelji pacijenata kojih više nemam, a koje sam liječio. Večeras su sa mnom generacije i generacije mojih studenata i specijalizanata, dakle, lako se je meni s vama razgovarati o medicini, ali teško se nositi sa sustavom kao cjelinom, posebice, to će reći oni koji znaju sustav. Ne ovako nešto pročitati u nekom priručniku i napisati na pola ili na 13 stranica, ništa lakše, ja da ako mi date sada internet 10 minuta, napisat ću vam sve probleme koje imaju ne znam koji avioni i koje podmornice, ništa lakše. I tako vas gledam neke kako pričate, a kad vam otišao sam malo na internet, pogledam u CV, mislim, Gospe moja, što će oni govoriti o zdravstvu, nisu ovaj, o tome ništa još naučili, daj Bože da zbog bolesti i ne naučite. Dakle, treba platiti one koji znaju i na tome tragu u novome zakonu smo predvidjeli, novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, da oni koji rade više, imaju bolje rezultate, da njih treba platiti, a CUS će vidjeti sve, tko radi, što radi, koje opsege zahvata, koga se traži u državi Hrvatskoj, dakle, akreditacija je nešto što treba napraviti. Međutim, hrvatska medicina, hrvatski liječnici, hrvatske sestre su i to tako akreditirani, dakle znamo mi koga se traži i neurologa i pulmologa i gastroenterologa, a koga nikada nitko nije potražio da se može do njega doći. Imajući u vidu da bez ljudi nema ništa, u mandatu ove Vlade osjetno smo povećali broj specijalizacija, dakle u prosjeku za 50% na godišnjoj razini povećavamo, povećali smo broj specijalizacija, tako da imamo mlade ljude koji će ostati i znati raditi. Isto tako smo se pobrinili za njihove edukacije, osigurali smo novce kojim se plaćaju edukacije tih ljudi, tako da će oni znati raditi, na tragu smo i izrađuju se ozbiljno Hrvatski liječnički zbor odnosno društva izrađuju smjernice, kako bismo bili što učinkovitiji, što prija do dijagnoze sa što manje postupaka i što prije započeti s liječenjem jer kao što rekoh, mnogi mogu pričati, a rijetki mogu napraviti i utoliko je važno vidjeti jasno, CUS će pokazati, više nema skrivanja tko je tko i kao pojedinac i kao bolnica, dakle nema skrivanja, vidi se, tamo će se vidjeti sve, tko je pravi nastavnik, tko radi na svojoj katedri, a tko je na izmišljenim katedrama nepostojećim, a o čemu ću aktivirati Ministarstvo znanosti i zatražiti da se malo to preispita kako se je postojalo i kako se postaje nastavnikom na medicinskim fakultetima u RH. Dakle, hrvatska javnost mora znati sve, kao što se mene lijepo analizira i treba me svaki dan od jutra do sutra, tako ćemo i druge početi malo analizirati, pa ćemo onda to vidjeti. Dakle, pokazao sam vam brojeve, iz godine u godinu šta se događa sa dijagnostičkim i terapijskim postupcima, po onoj narodnoj ako laže koza, ne laže rog, dakle vidi se koliko se radi magneta, CT-a, transplantacija, katarakti, kukova il ne znam ni ja čega, dakle brojevi vam ljudi sve kažu, pogledajte i bit će vam sve jasno, ne samo koliko je kupljeno kojih aparata, dakle kaže netko ovdje kličući ljudima, ali imajte u vidu ljudi su najvažniji, međutim bez alata nema ni zanata, naravno vi koji nemate zanat i ne radite, vama i ne trebaju alati, a nama koji radimo mi itekako znamo kad zarežemo, kad počne krvariti ako nemaš kateter, ako ne možeš raditi koagulaciju, ako ne možeš podvezati, što to znači, ništa lakše nego napiskarati nešto i pričati, dakle oni koji znaju što to zna i kad krene loše prof. Mrsić zna kad krene sepsa kod transplantiranoga bolesnika što sve treba učiniti, dakle rijetki znaju, a mnogi pričaju. Donijeti odluku, ništa lakše nego na razini ministarstva, Vlade donijeti odluku da se radi sada 349 bolnica u RH, ovdje se netko pozvao mi smo donijeli odluku o dakle, mnogi mogu pričati, rijetki mogu napraviti, ova Vlada je osigurala novce i privodi se kraju izgradnja bolnice u Puli i započeta je gradnja bolnice u Rijeci za otprilike 850 milijuna, dakle to nije priča, to je realnost, to je budućnost hrvatskih građana u tim područjima. Kao što smo osigurali sredstva iz EU fondova za studije izvodljivosti i projekte za izgradnju nacionalne dječje bolnice kao faze A Sveučilišne bolnice u Zagrebu, ali isto tako Sveučilišnih bolnica u Splitu. Glede uspješnosti povlačenja, dakle ništa lakše nego pričati povući ćemo iz EU fondova, ne znaju to svi. Moji djelatnici diljem RH u sustavu zdravstva su znali i povukli su 100% sredstava iz EU fondova, stvorili smo tako uspješnu mladu ekipu gore u Ministarstvu zdravstva koji su mi ponos, koje mogu poslati bilo gdje i koji će odraditi posao kao što sam ponosan, ovo nije priča, ovdje neki šalju tugaljive poruke sestrama, ma što oni znaju o sestrama, niti oni znaju što znači biti u bolnici u ponoći, ni u 3 sata, niti oni znaju što znači kad umire, kad duša odlazi, nego ovdje mogu u HS malo pričati, a pričat ću ja s njima dolje u dolini Neretve na izborima i vidjet ćemo kako će proći na slijedećim izborima, tu vas ja čekam, podižite vi tu lijepo lampice, al gledaj sad u oči, znači pričat ću ja s vama dečki u 9. misecu slijedeće godine na izborima, a do tada će biti, a u petak dođite obojica slijedeći u Dubrovnik potpisuje se Ugovor za izgradnju dnevne bolnice u Metkoviću koji će raditi, ne oni koji pričaju, gospodine molim vas ne prekidajte, gospodine molim, u školu ćete ić opet ako budete pričali. Dakle, slušajte me molim vas, molim vas slušajte me, dakle tamo će doći raditi oni koji znaju, ne oni koji pričaju o sestrama i doktorima, dakle postoje doktori iz doline Neretve koji su napravili karijere u RH i u svijetu, koji znaju raditi, dakle oni će doći raditi i njihovi prijatelji će doći iz Splita, Dubrovnika, Zagreba i vi se nemojte bojati tko će tamo raditi, a to će građani dolje znati i prepoznati na glasovanju, a to što vi šaljete ovdje već rasplačljive poruke sestrama, ma dajte molim vas, ma dajte molim vas. Glede, ovdje je netko lijepo diskutirao da je jedan od ključnih problema smanjiti broj bolnica i povezati bolnice, to je uistinu ozbiljan problem kojega trebamo riješiti, ali nismo to izmislila ova Vlada, dakle mi smo krenuli u to, vi ste o tome nekada možda i pričali, ali niste se u to usudili ić, a mi smo krenuli sa funkcionalnim povezivanjem bolnica i na tome tragu ćemo ustrajati i biti će manje, manje će biti odjela, a kasnije će biti i bolnica jer ćemo morati rješavati, kad smo već počeli rješavati palijativnu skrb i respiracijske centre. Problem postoji financijski, financijske održivosti, on je ozbiljan i treba racionalizirat, međutim medicina poskupljuje i na tome tragu teško se je nositi i u bogatim zemljama, kamoli ne u RH, a glavni problem loma bolnica u financijskome smislu je nastao kada se prije nekih 6.g. drastično smanjili limiti bolnica koje sada pomažemo jer sada što radiš više i bolje zapravo radiš u korist svoje štete, tako da ćemo morati tražiti rješenja na konsenzusu, ali će se razgovarati oni koji znaju, ne ovi koji će ovako malo pričat, koji ništa i ne razumiju o čemu se razgovara. Problem karcinoma je ozbiljan problem i na tome tragu napravili smo Nacionalni program protiv raka, nabavili smo značajno opreme za radioterapiju, uveli smo sve oblike imunoterapije odnosno sve oblike biološke terapije kako bismo se nosili. Naravno tu su i novi citostatici koji znaju nerijetko biti jako skupi. Što se tiče lista čekanja, po broju postupaka iz godine u godinu radimo sve više, medicina se mijenja, dijagnostika se drugačije indicira, nekada i ne opravdano. I to rješavamo sa informatičkim programima da se ne dupliraju da zato što mene malo boli zub da ne treba ni ići na CT, međutim sve ozbiljne bolesnike, ne hitne, ozbiljne bolesnike riješili smo sa prioritetnim listama čekanja. Dakle kada bolestan čovjek uđe liječniku, ovaj prepozna da kod njega se radi o ozbiljnoj bolesti, u roku 7 dana su otvorena sva vrata gdje može odraditi sve dijagnostičke projekte. Neki su se igrali malo sa cjepivima, igranja sa cjepivima nema i to je bolest i smrt djece a da bismo to bolje kontrolirali napravili smo upravo i sada, biti će puštena u naredna 2, 3 tjedna informatički program za cjepiva u čemu će Hrvatska biti među prvima u svijetu. Kao što smo nažalost bili do prije pola godine zadnji u svijetu u robotskoj kirurgiji sada se Hrvatska pozicionira na kartu svijeta gdje već sada u naš robotski centar na Rebru dolaze se educirati ljudi iz drugih zemalja. Dakle jedno je pričati a drugo je napraviti i znati. Glede skupih lijekova, oni su s jedne strane bogatstvo, nada i rezultati u liječenju a s druge strane dižu troškove i od tuda se javljaju ti problemi koje ćemo nažalost i imati. Da bismo koliko toliko uspješnije se nosili sa troškovima ova Vlada je napravila već do sada 45% svih lijekova i ... [[Govornik se ne razumije.]] materijala kroz objedinjenu javnu nabavu. Mreže da bi spašavale ljudske živote, prije smo imali u invazivnoj kardiologiji, sada i razvijamo u vaskularnoj, u neuroradiologiji, u RCP-u i na tome tragu već sada imamo rezultate ali večeras sam ih već iznosio te brojeve. I dnevna bolnica u Metkoviću će dakle biti, biti ćete lijepo pozvani. Znači nema više priče, nema skrivanja, dođite sljedeći petak, dođite sljedeći petak. I još na kraju malo šale, ja ne mogu malo se ne našaliti. Ja mislim da je večeras jedna Nobelova nagrada zagarantirana dr. Jovanović vama. Prevedeno pučki znači samo je važno da ja ne moram moj kredit otplaćivati naredna mjeseca a to što dugujem 100 ili 300 kuna ili milijuna to je nevažno. Dakle ja mislim da Nobelova nagrada će vas dočekati, ja vam to od srca želim a svima vama lijepo želim, razgovore ugodne, gledamo se u oči, dakle ja to športski podnesem što vi meni kažete a podnesite i vi malo športskoga a ne svoje taštine ovdje pokazivati a pokažite i svoje znanje. Živjeli. Pločicu sa povredom Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik Grmoja. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Poštovani ministar Kujundžić se poziva na nekakve izbore u 9.mj.

Idemo na replike. Prva je poštovanog zastupnika Vucelića. Ministre Kujundžiću, sada ću vam reći neke činjenice. Činjenice zašto vas se treba smijeniti.

A to nije sve, osim što nemate osoblja, kada se je davala infuzija, medicinski tehničar je s istim rukavicama davao infuziju trojici pacijenata. Ja sam bio prvi. Na drugom je imao već zakrvavljene rukavice i onda je s tim istim rukavicama išao na trećeg. Kada sam ga pitao zašto to radi je li on normalan, znate šta mi je odgovorio? Je li znate? Rekao je da nema sredstava, da mu je nadređeni rekao da tako mora raditi. Čovjek nema osnovnih sredstava za rad.

Bivši ministre, dajte mi odgovorite na jedno jednostavno pitanje a to je Imunološki zavod. Nemojte se opet sakriti iza SDP-a i SDP-ove Vlade, šta je SDP-ova Vlada napravila. 4. godine ste imali vremena da pokrenete imunološki sustav, 32 milijuna se iz proračuna isplaćuje u plaće radnicima koji su tamo, socijalni mir je u redu ali ljudi bi željeli raditi. S druge strane naša plazma je izuzetno kvalitetna. Mi bi trebali prema načelima Svjetske zdravstvene organizacije Vijeće Europe iz te plazme proizvoditi dakle sve ono što nam treba u Hrvatskoj po načelu samodostatnosti ali očito da niste ništa napravili niti ste bilo šta pokrenuli.

Ljudi koji poznaju problematiku postavljaju upite a kada ovi koji ne znaju onda mi onako dođe mi smijati se ali moram biti pristojan pa se ne smijem u Saboru. Je, plazma je hrvatska odlična i načelo samodostatnosti i sigurnosti i problemi koji su u Imunološkom, to vi kolega Mrsiću dobro znadete što je bilo i kako je bilo. Plazmu smo riješili na način da je sada prerađujemo u Austriji i vraćaju nam našu plazmu. Ali ste dobro obaviješteni, znači doslovce danas je prebačeni novci gdje će početi adaptacija prostora i početi će proizvoditi bakovi jer ono što je bio Imunološki i brend Imunološkoga i sojevi to je vama koji znadete, to je jedna ozbiljna vrijednost.

Poštovani ministre, ta potreba da na osebujan način pokažete kolko vi znate, a kolko drugi ne znaju odnosno da sve svedete na neku osobnu razinu obračuna je indikativna i mislim da ona zapravo govori i o tome kolko ste nesigurni u vođenju ministarstva, a budući da je Europska komisija dala jasnu ocjenu vašeg vođenja ministarstva, mislim da je Europska komisija prava adresa gdje trebate reći da oni tamo u Europskoj komisiji znaju samo pisati, a ne znaju ništa raditi.

Dakle, demokracija podrazumijeva osebujnost izričaja, a sad možemo govoriti o suglasnicima, naglascima, riječima, osmijehu, mimici, pogledu, kad bi ja vama sada iščitavao s lica svašta bi vam iščitao, dakle to je sve normalno, dakle … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] ali to je, to je ljudi sve je normalno, dakle ovdje u HS ljudi se gledaju u oči i razgovaraju, zašto doživljavate osobno, ja se s vama lijepo razgovaram argumentima. Kolega Grmoja, ajde dajte, nemojte, nemojte, nemojte dobacivat iz klupe, pa stalno to radite, pa onda slušajte i šutite ko drugi, budite pristojni. Dobro, sad će poštovana zastupnica Ines Strenja u ime predlagatelja govoriti. Sve smo rekli u ovoj raspravi, a ja sam nakon ovih, nadam se da ste čuli, zbilja više puta ponovljenih osobnih prijetnji, zbilja u situaciji da ću se zbilja potrudit i boriti bez obzira što neću izić iz MOST-a da SDP pobijedi jer jao si ga meni i svim mojima ukoliko HDZ ostane na vlasti jer im je jasno da ću morati otići iz ove zemlje za koju sam se borila, dakle o meni mogu govorit moji pacijenti jer ja sam 20.g. kao neurolog odradila u KBC u Rijeci, mogu govorit moji pacijenti, dakle netko se bavi i crijevima i trbuhom, a netko se bavi mozgom i krvnim žilama i to uopće nije bitno ovdje, to je naš posao, zato smo primali plaću, ali mislim da o meni sve govore oni dečki koji hodaju zahvaljujući tome što sam se ja izložila napadima, bombardiranju granatama da bi ih izvukla, da bi im pružila medicinsku pomoć, izložila sebe, izvukla ih i danas su živi, neki od njih su invalidi, puno njih je čak i ako ste gledali ovu emisiju Liječnici i političari, mene je moj zapovjednik jako iznenadio, bio je dogovoreno 5 sekundi da se samo obrati, a on je doveo cijelu ekipu, cijelu postavu ovih mojih dečki npr. iz Medačkog džepa koje sam izvukla žive, to su ljudi na koje sam ja ponosna kad ih danas vidim da hodaju da imaju svoje obitelji i svoju djecu i oni o meni dobro govore. Ja se osjećam dobro u ovoj RH dok takvi ljudi o meni dobro govore, a sad za kraj, dakle sustav u RH, zdravstveni sustav opstoji zbog ljudi koji nose taj sustav jer znaju da naši građani, naši pacijenti trebaju njihovu pomoć. Ja sam ovdje danas htjela ukazat na to da nije dostatno učinjeno s one pozicije s koje je ministar trebao, trebao je osnažiti i pomoći da primarna zdravstvena zaštita preživi jer imamo devastirane naše krajeve, trebalo je drugačije razmišljati o tome koje nam nove bolnice trebaju, koje treba potpuno ukinut, koje treba funkcionalno integrirati zbog toga što danas i danas je bolnički sustav najskuplji dio i troši najveći dio sustava, a ne bi trebalo biti tako jer znate da neke bolnice su pozitivne, a neke su očito u jako velikom minusu. Dakle, govorila sam i o HZZO-u koji treba na sasvim drugačiji način financirati odnosno evo odgovoriti na pitanje malih limita bolnica, a isto tako i cijene usluga koje su izuzetno niske, a najviše sam htjela da danas govorimo o ljudima, o medicinskim sestrama kojima nisu priznati koeficijenti koje je SDP ukinuo, kojima je to trebalo vratiti, dakle i jedni i drugi imaju tu grijeha, medicinske sestre koje zaslužuju da se valorizira ono što su uložile u svoje školovanje, koje rade i o tome prvenstveno su govorile ne samo o plaćama, u teškim uvjetima, u radnim uvjetima, koji zbilja jesu za jednu sestru koja je na 20 operiranih pacijenata, koja ne zna kako da, kako odradi noć i ide svojoj obitelji, drugi dan sva smoždena u ustanovama gdje ih nema dovoljno, gdje rade, gdje toliko imaju prekovremenih sati koji im isto tako nisu dobro obračunati da ukoliko ih ide iskoristit stavi u gabulu druge sestre. I liječnici, liječnici koji zbilja požrtvovno rade, ali koji su dovedeni u situaciju da im je ovaj ministar pokušao onemogućit ono što je njihovo pravo, dakle oni koji ne pregovaraju o svojim pravima, ponovo ne pregovaraju o tim svojim prekovremenim satima, govori se o povišici, ali liječnicima možda ni ne treba povišica, treba im samo platiti ono što su zaradili, to je možda čak 2-2.500,00 kn koje im se ne plate na pravilan način jer se prekovremeni sati pravilno ne obračunavaju i to su te tužbe, teške i do 2 milijarde kuna dakle, tu je trebao pravi dijalog plus ostalo, dakle ne možemo nadomjestiti ono što je zbilja dugo vremena bio, bilo napravljeno sa ne dodjeljivanjem specijalizacija, ali i nešto drugo će ostaviti liječnike u RH. Ne može se očekivat, pogotovo slabiji, slabijih, financijski slabijih županija da učine nešto, da dodjeljuju stanove, da subvencioniraju kredite liječnicima jer oni za to nemaju, nemaju dovoljno sredstava, al je zato država bila ta, zdravstvena administracija je trebala osmisliti na koji način zaustavit naše liječnike jer mi imamo dakle 803,00 EUR-a po glavi stanovnika u RH, 3000 je prosjek za cijelu Europu, ali u Rumuniji ima 469, rekla sam vam 12.600,00 RON-a, to je 19.600,00 kn je plaća početna specijaliste, koji je tek specijalist, na to idu dežurstva, posebno plaćena tjedno, posebno plaćena vikendom. Dakle, ono što mi tražimo to je samo, samo pomak ka tome da ostavimo one koji nose ovaj sustav jer neće moći izdržat, ne možemo stalno ići na humanost. Dakle, mi smo danas htjeli o tome progovoriti, mi smo htjeli raspravu o stanju u hrvatskom zdravlju koji naravno da funkcionira, mi smo se svi opredijelili za solidarno javno zdravstvo i zato se svi borimo samo netko to radi s figom u džepu, a netko se bori, pa ma kako završilo ovo glasovanje, borit će se i dalje.

Izvolite. Kasni su sati, dakle kolega, ovdje je danas bilo različitih aspekata, meni je drago da se dio zastupnika uključilo i sa svojim osobnim svjedočenjem da sustav ne funkcionira. Dakle, ne govorimo da je sustav se slomio, nego govorimo o situacijama kad zbilja, zbilja u određenim dijelovima RH nemaju dostupnu zdravstvenu zaštitu, a ona nam je dakle jednako dostupna, zapisana u Ustavu i zato se borimo i mi koji ukazujemo da u tom sustavu za sad u ovom trenutku nešto nije dobro, dakle nije dobro da mi … [[Govornik se ne razumije]] imamo dospjelih dugova 4,2 milijarde, znači 8,9 su zapravo dugovi, dospjeli su, dakle oni koji nas najviše guše. Imamo veledrogerije koje neprekidno leže, stoje za vratom ovom ministarstvu i uporno traže novac i šta smo napravili, dali smo im 300 milijuna i dat ćemo još 200 do Nove Godine i šta smo napravili? Ništa.

Kolegice Strenja, ne jedna stvar dodirnula i moram u vašem izlaganju evo tu moram reć svoju opasku, vi ste rekli da ćete trebati pakirati kufere ako kojim slučajem HDZ bude ponovo na vlasti da vam je jedina utjeha mogućnost SDP-a, ja vas nažalost moram pobiti jer nije ni to sigurnost, niste ni tu sigurni, kako sada stoji situacija ako dođe SDP na vlast, doći će i HDZ na vlast, velika koalicija, drukčije se ne mogu posložit, dakle ako vam je utjeha u tome bojim se da ćete pakirati kufere. Time ću zaključiti raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti, a nastavit ćemo sa radom danas u 9,30 sati sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, prvo i drugo čitanje P.Z. br. koji će biti.